Drage zastupnice i zastupnici nastavljamo sa raspravom o Prijedlogu zakona o istraživanju eksploatacije ugljikovodika. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom. Klub HNS-a će podržati ovaj Prijedlog zakona, a razloge ću navesti koje smatramo da su jedni od najvažnijih. Prvenstveno ovim Zakonom se na neki način ukida preklapanje nadležnosti između dvaju ministarstava, prvenstveno Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva gospodarstva.

Ovaj Zakon o istraživanju eksploatacije ugljikovodika omogućuje jedinstven proces i postupak od javnog nadmetanja, od istražnog prostora preko otkrivanja nalazišta ocjenjivačke faze do utvrđivanja eksploatacijskog polja, proizvodnje ugljikovodika te na kraju po završetku i same sanacije istražnog polja. Također ovim zakonom se omogućuje bolja kontrola rezervi nafte i plina te smanjenje administrativnih barijera, a jednako tako i poticanje novih investicija u segmentu istraživanja eksploataciju ugljikovodika. Ali ono što je posebno za određena područja, posebno panonski dio važno, a to su i geotermalni izvori. Ono što se ovim zakonom također omogućuje, znači po njegovom usvajanju postoji mogućnost otvaranja novih natječaja što prvenstveno ovisi o energetskoj politici konkretno i u Hrvatskoj. Jednako tako spomenuo sam znači geotermalne izvore što je do sada a Hrvatska ima prema i određenim podacima i istražnim radnjama veliki potencijal, a to je potpuno jedan novi segment čiste, obnovljive i stabilne energije. I provedbom ovoga zakona omogućit će se poticanje novih investicija, pogotovo u segmentu istraživanja eksploatacija i ugljikovodika, a jednako tako i geotermalnih voda.

Međutim, ovaj zakon daje daleko kvalitetniji zakonski okvir.

Isto tako postavljalo se pitanje i određene dileme u kolikoj mjeri ovaj Prijedlog zakona pruža i određenu zaštitu i što se tiče hajmo reći nekih možda i negativnih iskustava iz prošlosti, ili dileme određenih zastupnika i zastupnica po pitanju zaštite interesa Republike Hrvatske. Ovim zakonom je vrlo detaljno definirani su uvjeti koje ponuditelj u javnom nadmetanju moraju zadovoljiti. Tu se pazilo na sve segmente koji su ključni, od pravnih, financijskih, tehničkih po pitanju izvođenja. Jednako tako mora zadovoljiti određene uvjete i po pitanju područje zaštite prvenstveno zdravlja, sigurnosti, a jednako tako i zaštite što se tiče očuvanja samoga okoliša. Ove izmjene iako ima puno članaka i bilo je kritika da su možda, da je zakon možda preopsežan, prenormiran, međutim mi smatramo da a vjerujemo i samom predlagatelju ministarstvu da su upravo iz toga razloga da bi se zaštitio interes Republike Hrvatske i sve ono što se ovim zakonom želi da je možda i sadržajno moralo biti u tolikoj mjeri i toliko članaka i da se praktički ne bi desilo da se određeni segmenti propuste. Evo kratko, Klub HNS-a će podržati ove izmjene. Hvala. Pošto zastupnika Bulja nema, nastavlja kolega Maras. Izvolite. Hvala lijepo kolega potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o ovom Zakonu o eksploataciji ugljikovodika u Republici Hrvatskoj moramo biti svjesni da se ovaj zakon donio prije nekoliko godina, čini mi se 2012. i 2013. godine smo ga mijenjali, da smo na temelju njega pokušali napraviti nešto što govori da Hrvatska mora efikasnije upravljati svojim prirodnim bogatstvima i da sa te strane omogućimo istraživanje eksploataciju ugljikovodika na način da i ono što u Hrvatskoj nije odrađeno se istraži i da na kraju pokušamo kroz određene koncesije i rente da pokušamo pomoći da od tog bogatstva koje leži ispod našeg tla imamo što više. Ono šta bi ja ovdje istaknuo, a nemoguće je neraspraviti unutar ove rasprave unutar ove rasprave je ponašanje koje imamo sada sa našom kompanijom INA-om, odnosno ona je koncesionar u najvećem dijelu slučajeva prilikom eksploatacije ugljikovodika i postavlja se pitanje zbog čega Vlada ne radi ono što bi trebala raditi, a to je da pokuša iskoristiti taj alat kako bi INU odnosno sadašnje trenutno njene vlasnike koji pretežno upravljaju kompanijom, natjerala da se drugačije postave prema Republici Hrvatskoj, prema proizvodnji u Republici Hrvatskoj, prema modernizaciji rafinerija u Sisku i Rijeci, nego ima puštamo da imaju manje koncesije nego primjerice što ima MOL u Republici Mađarskoj, a oni ništa ne rade nego upravo suprotno pokušavaju hrvatsku kompaniju iskoristiti kao veleprodajni lanac svojih naftnih derivata koje prerađuju u rafinerijama u Slovačkoj i u Italiji. Znači sa te strane ja bih volio kada bi naša Vlada iskoristila elemente koje ima u svojim rukama i pokušala pritisnuti MOL u situaciji koja nama ne ide na ruku u INI. I druga stvar šta mislim da bi se možda moglo zakonom riješiti, a to je pitanje toga da od koncesije, odnosno naknade koju Hrvatska ubire da ne završava samo 50% u jedinicama lokalne samouprave nego da to bude više. Nema nikakvog razloga da država ubire tu određeni novac, a na neki način trošak, štetu, nekvalitetu života, uništavanje prometnica itd. trpe općine, gradovi i županije koje se na kojima se eksploatacija ugljikovodika primjerice radi. Tu spominjem i snažno podržavam inicijativu 42 jedinice lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj, Bjelovarko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji koje inzistiraju da se sadašnja raspodjela naknade koncesije od ugljikovodika koja iznosi rekao sam 80% ne dijeli po principu 30% općinama i gradovima 20% županijama, 50% državi, nego da veći iznos ja bih rekao i sav iznos svih 100%, odnosno ovih 10% vrijednosti one sirovine koja se crpi da ostane jedinicama lokalne samouprave. Znači moramo uz to što se omogućuje investitorima da eksploatiraju, da istražuju naš teritorij ili podmorje u Republici Hrvatskoj moramo omogućiti kvalitetniju raspodjelu tih novaca, odnosno onoga što oni plaćaju, a i mislim da je preniska cijena koncesije koja stoji na ovom iznosu koji sam maloprije govorio.

Ja sam na to upozoravao i ranije, nije mi bilo jasno zbog čega se tu malo žešće ne postavimo, gospodin Vrdoljak koji je bio odgovoran za to područje nije nudio neka baš previše logična objašnjenja, ali nastavljat ću postavljat ta pitanja i dalje bez obzira šta je tada kolega Vrdoljak bio moj kolega u Vladi, a sada je kolega od gospodina Bačića. Tako da sa te strane mislim u poziciji, tako da sa te strane ali mada sada evo imamo i situaciju gdje je za to odgovorno Ministarstvo energetike i okoliša odnosno, posredno i potpredsjednica Martina Dalić koja se tu dosta nalazi u nezgodnoj poziciji s obzirom da je suprug direktno zaposlenik MOL-a odnosno Ine i de facto ovisi na neki način ta kompanija o tome kako će s njom upravljati većinski vlasnik, a to je mađarska industrija nafte MOL. Znači, evo, ja bih u tom dijelu bio sretan kada bi malo logičnije to sve skupa raspodjelili što se crpi da to bude efikasnije nego što je bilo do sada i da koristimo te resurse da zaštitimo i usmjerimo nacionalne interese. Izvolite. Kolega Maras vi ste ovdje govorili o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Svi znamo koliko je dugi put. Mi imamo osjećaj da nakon što će biti istraživanje da od prilike će eksploatacija će biti sljedeći mjesec. I svi znamo da tome nije tako, da se istraživati treba godinama i što ne znači da ono što se istraži će i rezultirati eksploatacijom. I ovaj zakon i cijelu priču o ugljikovodicima treba gledati u tom kontekstu. Postoje i države koje su istraživali i onda su zaključili da neće se dalje raditi ništa s tim nego su to čuvali za neka druga vremena ili neke druge prilike. Dakle, da u Jadranu ima ugljikovodika to su već neki pokazatelji imaju. No međutim, apsolutna je druga način i metodologija tehnička ako je to u plitkom moru ili je u dubokom moru. Dakle, ovaj cijeli zakon i cijelu priču sa ugljikovodicima treba gledati u tom kontekstu. Istraživanje i ja mislim da treba istraživati i vidjeti koliki su, koliki je uopće potencijal i sve ostalo od istraživanja do eksploatacije će biti dugi put i ja sam sigurna da će i u ovom Saboru biti barem neki drugi ili sličan sastav i neka druga izmjena ili dopuna zakona jer ovaj zakon vjerojatno neće baš rezultirati do kraja eksploatacijom.

Nekad je to možda bilo i logično kada je INA bila u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske, ali sada mi je krivo kada vidim da te naknade koje su relativno niske više koriste nekim drugim kompanijama iz drugih zemalja nego što to koriste Hrvatskoj ili jedinicama lokalne samouprave. Onda pitam načelnike, pa zašto ceste vi ne popravite, odnosno ne investirate nešto. Kažu oni, nemamo novaca. I ovo sitno što dobijemo od ove naknade i koncesije to nije dovoljno ni za šta. Zbog čega ne bi dali svih 10% jedinicama lokalne samouprave. Šta će, evo pa kaže HDZ puni se proračun, nema deficita, sve je krasno. Možda da tu pitamo di su pare. Pa dajte pare jedinicama lokalne samouprave, pa dajte. Pa dajte pare jedinicama lokalne samouprave da pokrpaju te ceste. Dajte novce te.

Kolege Branimira Bunjca nema, tako da je zadnja pojedinačna rasprava od kolege Bačića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Želio sam se javiti na Zakon o istraživanju i eksploataciju ugljikovodika s obzirom da držim da do drugog čitanja bi mogli napraviti određene dorade u smislu ovog zakona u prvom redu kako bi ga uskladili sa ostalim zakonima koje je donio Hrvatski sabor. U tom smislu prvo i najprije mislim na Zakon o prostornom uređenju i gradnji, jer držim da ovako napisan tekst nije u suglasnosti sa Zakonom o prostornom uređenju. Naime, 1994. godine u hrvatski pravni sustav i u sustav prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj je uveden institut lokacijske dozvole kao jednog postupka koji od kada je uveden u nacionalno zakonodavstvo posebno i poglavito u prostorno uređenje svi zakoni, sektorski zakoni u kojima je bilo nužno donositi odobrenja, dozvole i bilo koje druge akte uvijek su kolidirali i bili su suglašeni sa procesom izdavanja lokacijske dozvole. Ja moram reći da sam iščitavao pažljivo ovaj dio zakona u kojemu po meni je nužno uspostaviti tu jednu, taj kontakt između dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju, građevinskih dozvola i s jedne strane temeljne lokacijske dozvole. nisam uspio iščitati u kom trenutku po ovom zakonu jest onaj tko raspisuje natječaj ili koji je koncesionar dužan ishoditi lokacijsku dozvolu ili bolje rečeno čini mi se da je prema ovom zakonu lokacijska dozvola dolazi u trenutku kada se daje dozvola za izgradnju postrojenja za eksploataciju ugljikovodika što po meni nije dobro. Dakle, to sam već puno puta govorio da su velike havarije koje su se dogodile u svijetu, pogotovo najveća u Meksičkom zaljevu se dogodila na istražnoj platformi, ne na eksploatacijskoj. Prema tome, po meni bilo bi nužno i bilo bi dobro da ovaj zakon sadrži da se u trenutku kada se nakon raspisivanja natječaja, nakon što je utvrđen koncesionar, nakon što koncesionar ide u istražnu bušotinu s obzirom da istražna bušotina često puta sadrži i traži iste platformu, isti objekt koji se nalazi na površini kao često puta i eksploatacijski objekt. Prema tome, čini mi se da je to nešto što bi u ovom zakonu trebalo voditi računa i bolje objasniti, a po meni bi on trebao biti usklađen sa Zakonom o prostornom uređenju i na način da ta prva dozvola koja se izdaje za istražnu bušotinu, za istraživanje bude već imala lokacijsku dozvolu. Mi smo donijeli prije čini mi se u prosincu mjesecu Zakon o sustavu strateškog planiranja. Tim zakonom je predviđeno donošenje u RH strategija pa nas također očekuje i Strategija energetskog razvoja. Dok mi donesemo novu strategiju, a da ne kažem dok se ne donese Strategija gospodarenja mineralima u RH potrebno je kako bi se krenulo u novo istraživanje i eksploataciju napraviti okvirni program. Taj okvirni program prema ovom zakonu predviđeno je da donosi ministar. Ako povučemo paralelu, a moramo povući paralelu sa Zakonom o strateškom planiranju taj je program, okvirni program jest u smislu tog zakona nacionalni program.

Prema tome, bilo bi dobro da se u članku 5. ovoga zakona za taj prevažni dokument koji će između ostaloga odgovoriti i na ova brojna pitanja koja su danas bila u raspravi, a to je hoćemo li na kom dijelu Jadrana primjerice ići u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, mora zbog nužnosti donošenja takvog akta koji onda prolazi kroz resorna ministarstva donijeti Vlada a ne resorni ministar.

No, kasnijim izmjenama Zakona o prostornom uređenju mi smo uveli potrebu izrade još dva plana i to Državnog plana za zaštićeni ekološki ribolovni pojas i za epikontinentalni pojas što znači da kada stupi na snagu Državni plan prostornog razvoja mi nećemo u Republici Hrvatskoj imati uređeno planiranje i postupanje u epikontinentalnom pojasu niti u ZERP-u, a to iz razloga što smo ta dva plana prema tom zakonu planirali donijeti 2021. godine.

Kako ćemo u tom trenutku, kako ćemo u tom trenutku onda ići u eventualno istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ja ne znam odnosno neće se moći napraviti, a to nije mali period. To je period 2 godine, pa ja sada toplo preporučam ministarstvu da o tome razmisli jer u slučaju da se donese Državni plan prostornog razvoja Republike Hrvatske kako je predviđeno, a nakon njega tek kako je zakonom predviđeno dvije godine taj isti plan za zaštićeni ekološki ribolovni pojas i za epikontinentalni pojas u kojemu se i provodi istraživanje i eksploatacija ugljikovodika mi nećemo moći provoditi niti ovaj zakon, niti će se moći donijeti okvirni program, plan i program istraživanja eksploatacije ugljikovodika. Dakle, ove tri po meni vrlo važne i ključne stvari temeljem kojih se može provoditi uopće proces istraživanja i eksploatacije ugljikovodika potrebno je riješiti, ali prije svega uz zaštitu prostorno-planskih dokumenata, prostornih planera, uz zaštitu Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva držim da je nemoguće ići u istraživanje eksploatacije ugljikovodika, o tome sam puno puta govorio, a da se kao pretpostavka prvo istražnoj bušotini pogotovo na moru gdje je taj proces najkompleksniji, najzahtjevniji proces uopće u svijetu industrije je crpljenje ugljikovodika na dubinama ispod 500 i 600 metara, a što je bilo i predviđeno na određenim lokacijama u Jadranu, da se u taj projekt ide, a da se ne uvažavaju najstrožiji uvjeti koji se definiraju strateškom procjenom utjecaja na okoliš koji su onda kasnije propisani u lokacijskoj dozvoli i u svemu onome što slijedi nakon toga po meni ne bi bilo dobro. Zato predlažem da ministarstvo do idućeg i Vlada do idućeg čitanja vodi računa da lokacijska dozvola se ishodi u trenutku kada se uopće krene u istraživanje ugljikovodika, a ne post festum kada je izvršeno istraživanje pa tek onda kada se krene u izdavanje dozvole za eksploataciju traži lokacijska dozvola. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Bačić vi ste u svom izlaganju uspostavljali vezu između ovoga Zakona i Zakona o prostornom uređenju. Dakle, Zakon o gradnji smo ostavili sa strane i Zakon o gradnji ima građevinske dozvole temeljem Zakona vezano uz ovo, a ovdje su jedno 40-tak odredbi koje govore o građevinskim dozvolama. Veza lokacijske dozvole i istraživanje zapravo je na taj način i veza i prostorno planiranje i prostornog uređenja sa istraživanjem i cijenim da je to jedan napor koji je moguće napraviti.

Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, slažem se sa vama, dakle da je u ovom Zakonu koji pokušava uistinu u cijelosti biti lex specialis koliko je u tome uspio vidjet ćemo i u drugom čitanju. Uspostavljeno je niz odredaba koje su praktično prepisana i usklađena sa Zakonom o gradnji i kada se govori o projektu, i kada se govori o revidentu, i o projektantu, i kada se govori o svim onim odredbama kojima je definirano i postupanje sukladno Zakonu o gradnji. Tako da je taj zakon gotovo rekao bih u velikom dijelu prepisan iz Zakona o gradnji. No, ja bih volio da ako su već se odlučili da se sa ovakvim zakonom definiraju postupanja u istraživanju eksploatacije ugljikovodika da se onda više oslonilo i na Zakon o prostornom uređenju što nije ovdje bio slučaj. Dakle ovdje se oslonilo dosta na Zakon o gradnji, a ne toliko na Zakon o prostornom uređenju što bi bilo dobro rekao sam iz kojih razloga da se vodi računa o tome. Ja ako se vi dobro sjećate ja sam i mislim da ste vi bila autorica Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, tad sam s vama polemizirao, kad sam govorio da bi bilo dobro za Hrvatsku da se istim jednim dokumentom, a to je Državni plan prostornog razvoja Republike Hrvatske, ja mislim, vi ste ga pripremili on ga je samo ovdje u sabornici izložio, a to je bilo vaše djelo, ali sad nije važno, taj zakon je u velikom dijelu dobar osim u onome što sam tada govorio i to sam predbacivao i Kuščeviću itd., a to je da je bilo nužno uspostaviti jedan prostorno planski dokument za cijelu Hrvatsku, kako za kopno, tako za teritorijalno more tako za ZERP, tako za epikontinentalni pojas.

U ime predlagatelja državni tajnik gospodin Ivo Miletić, izvolite. zastupnici Hrvatskog sabora. Prije svega zahvaljujem se na raspravama u vezi ovoga zakona, pozorno ćemo preslušati i pogledati stenogram i sve ono što mislimo i bude nužno ugradit ćemo u zakon do drugog čitanja. Naime, kod teme nezakonito izgrađenih građevina odnosno, legalizacije, provlačila se teza kako kroz ovaj zakon se legalizira nešto MOL-u. Mislimo da to nije uopće ideja niti da je to točno. Naime, mi smo sukladno onome što je gospođa uvažena zastupnica Mrak Taritaš rekla, apsolutno za to da se ako se sve legaliziralo temeljem određenih zakonskih propisa tako da se i u ovome dijelu eventualno nekakve nezakonite stvari legaliziraju toga po našim saznanjima nema puno. Radi se naime, vjerojatno o nekim dijelovima tih uređaja i vrlo često radi se o uporabnim dozvolama koje nisu na vrijeme napravljene, i na kraju to se sve neće raditi MOL-u nego će se raditi Ini između ostaloga kao najvećem korisniku u kojoj je nota bene Republika Hrvatske i dalje 44% vlasnik i to je hrvatska kompanija. Što se tiče zakona o upravljanja državnom imovinom mi smo u onom članku napisali da se i to odnosi na one ostale eventualne tijela koja će biti nadležna ali prihvaćamo to da ćemo razraditi obzirom da je u postupku drugi zakon da ne bi bilo eventualno nejasnoća da kod drugog čitanja to bude apsolutno usklađeno. Što se tiče uredbe o naknadi za pridobivanje količine ugljikovodika koja je bila spomenuta u raspravi više puta i od strane više zastupnika, sama činjenica da i ovi postupci koji danas postoje 50% za državni proračun, 50%, odnosno 25 i 25 za regionalnu i lokalnu samoupravu u potencijalnim ugovorima o pridobivanju ugljikovodika temeljem ovog zakona sigurno će biti izdašnija za lokalnu samoupravu obzirom da je tu sada postotak onoga što ide u državni proračun odnosno, u lokalni i državni proračun puno veći jer je sasvim drugačiji način sudjelovanja države u svemu tome. Što se tiče ovih primjedaba što je gospodin uvaženi zastupnik Branko Bačić rekao oko prostornog plana koliko smo mi u komunikaciji sa prostornim uređenjem imali priliku shvatiti i dogovarali s njima, ne ukida se lokacijska dozvola za istražne bušotine jer nema smisla da ona nema lokacijsku dozvolu jer je to ozbiljan objekt koji u prostoru funkcionira i mora imati dokument zašto je tu. Lokacijska dozvola za eksploatacijsko polje se po našim saznanjima ukida jer je ona preširoka, ali jasno da prihvaćamo sugestiju da dodatno na sastancima sa Ministarstvom prostornog uređenja razradimo sve eventualne scenarije posebno ovaj dio oko ZERP-a epikontinentalnog pojasa da u komunikaciji s kolegama iz prostornog uređenja eventualno ugradimo nekakav osigurač u zakon da se ne bi dogodio ovaj inter egnum. Jasno da ovaj zakon očekuje puno od prostornog plana Republike Hrvatske koji će se uskoro donijeti da riješi sve ove situacije oko istražnog prostora i eksploatacijskih polja. Eto toliko od nas iz Ministarstva zahvaljujem se. Hvala lijepo. Na izlaganje državnog tajnika imamo jednu repliku. Izvolite kolega Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine Miletić, moja replika upravo ide u ovom smjeru kad vi kažete da ste odgovorili na puno upita zastupnika vezano je za naknadu za eksploataciju ugljikovodika. Naime, i nalaz Državne revizije upozorio je da je 10% preniska naknada i navodi se da ovdje sve ne čitam, kako su druge zemlje u okruženje napravile da je ta naknada puno veća pa evo tako ima Italija je propisala naknadu 7% za pridavanje vrijednosti nafte i 10% za pridobivene vrijednosti plina. Grčka je odredila naknadu za pridobivanje količine ugljikovodika ovisno o količinama između 2 i 20%

Vi govorite da će sad ta naknada biti puno izdašnija tu je i onaj PSA ugovor, možete li samo kratko komentirati na koji način to planirate kad govorimo o postocima?

Uvaženi zastupniče, europski prosjek je 9,6. Znači da 10% koji Hrvatska ima postojećim ugovorom govorimo o starim ugovorima koje smo naslijedili još od Ine i bivše države je i te kako u tim postocima. Što se tiče novih ugovora koji su već na djelu temeljem postojećeg zakona o ugljikovodicima, on je više od 10% što se tiče postotaka. Znači, apsolutno naš prijedlog nove uredbe koja će izaći iz ovog zakona će biti u pravcu da taj postotak bude veći i izdašniji. A logično je da da će i sam postupak naplate svih naknada i načina podjele proizvodnje količinski potencijalno i sa istim postotkom prouzročiti veći prihod za lokalnu samoupravu i državni proračun. Ali jasno da je ideja nas kao predlagatelja Vlade RH da to bude još i izdašnije obzirom i na teme koje su i ovdje bile u ovom Saboru i koje ja apsolutno razumijem obzirom da sam u tri mandata bio čelnik jedne jedinice lokalne samouprave i znam dobro koliko su ta sredstva zlata vrijedna za lokalnu samoupravu obzirom da obično je uvijek nedovoljno sredstava u tim istim samoupravama. Tako da u tom pravcu će ministarstvo nastojati da se to poveća. Jedini razlog zašto u proteklom razdoblju kada je tu bio prijedlog zakona od strane čini mi se kluba HSS-a nismo usvojili konkretno taj zahtjev zato što nas postojeće obveze koje smo potpisali jednostavno u tome sprječavaju i prouzročili bismo više štete u smislu nekakvih možebitnih arbitraža u RH nego što bi to objektivno bilo koristi za jedinice lokalne samouprave. Time smo i zaključili raspravu o Prijedlogu zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Stoga će donošenje ovog zakona bitno utjecati na daljnje korake Europske komisije i realno je očekivati, da poslije usvajanja ovog zakona i implementacije ove dvije direktive u domicilno nacionalno zakonodavstvo neće doći do pokretanja tužbe. Među izmjenama i dopunama koje su povezane sa dodatnim usklađivanjem sa pravnom stečevinom EU prije svega treba istaknuti nekoliko stvari za koje mislim da su bitne. Drugačije je uređen postupak ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu koje je Nacrtom prijedlogom zakona propisan tako da su postupak prethodne ocjene i postupak glavne ocjene jasno razdvojeni što do sada nije bio slučaj. U odnosu na ocjenu prihvatljivosti i prostornih planova za koje se izdaju zahtjevi zaštite prirode Europska komisija je prigovorila da su svi prostorni planovi u RH sukladno definiciji plana i programa iz Direktive o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš podliježu strateškoj procjeni ili ocjeni o potrebi strateške procjene sukladno izmjenama Zakona o zaštiti okoliša, te je stoga ovakav način ocjene prostornih planova zastario nakon donošenja izmjena Zakona o zaštiti okoliša treba ih brisati. Stoga imajući u vidu navedeno ovim prijedlogom zakona ocjene prostornih planova uređena je tako da je usklađena sa postupkom strateške procjene, odnosno ocjene o strateškoj procjeni utjecaja strategija, planova i programa na okoliš. Ovdje je novina da će dio postupaka ocjena planova koje je do sada provodilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike od sada provoditi nadležna upravna tijela jedinica regionalne, odnosno lokalne samouprave. Dakle, radi se o prostornim planovima koje donose jedinice regionalne, odnosno lokalne samouprave što je po nama i logično. Ovim je ujedno provedeno usklađivanje nadležnosti za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti sa nadležnostima za stratešku procjenu utjecaja, strategija, planova i programa na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. U pogledu ocjene prihvatljivosti planova kao što su šumsko-gospodarski planovi, lovno-gospodarske osnove, ribolovne osnove procedura je sada jednostavnija, jer prema dosadašnjem višegodišnjem iskustvu ovi planovi u pravilu nemaju značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja ekološke mreže, te se rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu može dati već i u fazi prethodne ocjene koja sveukupno traje 30 dana od trenutka uredno podnesenog zahtjeva do izdavanja donošenja rješenja nadležnog tijela uključujući ovdje i traženje mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Prema važećem zakonu, sadašnjem zakonu procedura izdavanja uvjeta zaštite prirode i prethodne suglasnosti traje 60 dana. Znači ovim je ovaj rok prepolovljen na pola. Osim toga drugačije je uređen proces upravljanja područja ekološke mreže NATURA 2000 s jasnim nadležnostima javnih ustanova, ministarstva, Hrvatskih šuma tj. Sektora šumarstva koji je ovim prijedlogom zakona prepoznat kao aktivni upravljač na određenim područjima NATURA-e 2000. Ovakvo zakonsko rješenje omogućit će bolju apsorpciju sredstava predviđenih operativnim programom konkurentnost i kohezija 2014./2020. Konkretno sredstva namijenjena izradi cjelovitog okvira upravljanja ekološkom mrežom NATURA-e uključujući i izradu Plana upravljanja za što je osigurano 300 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Naime, ovakvim zakonskim rješenjem omogućuje se povlačenje EU sredstava i sektoru šumarstva za izradu šumsko-gospodarskih planova koji su ujedno i planovi upravljanja ekološkom mrežom. Drugi razlog za izmjenu zakona leži u činjenici da su tijekom njegove provedbe uočeni određeni nedostaci koje je bilo potrebno ispraviti odnosno prepoznati su novi mehanizmi koji mogu unaprijediti sustav zaštite prirode a među najznačajnijim izdvajamo nekoliko. Dakle, potrebu propisivanja uvjeta za izdavanje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje poslova oporavišta za divlje životinje kao i uvjeta za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova genskih banaka koje obzirom na novotehnička pravila ne mogu biti propisani pravilnikom kako je to predviđeno važećim zakonom već isključivo posebnim zakonom a ovlaštenja moraju biti upravni akti kao što isto trenutno nije slučaj. Isto tako regulirano je uklanjanje problema na terenu povezanog sa dopuštenjima za sakupljanje odnosno uzimanje iz prirode divljih vrsta u svrhu preradbe ili daljnje prodaje, a osobito u odnosu na sakupljanje smilja. Ovim prijedlogom zakona propisano je da svaka fizička ili pravna osoba koja sakuplja iz prirode divlje vrste mora imati dopuštenje a izuzetak su jedino fizičke osobe koje su zaposlenici neke pravne osobe i vezane su za nju ugovornim odnosom. Izmjene odredbi o koncesijskim odobrenjima koje su izmijenjene na način koji omogućava javnim ustanovama dodjelu koncesijskog odobrenja za korištenje speleoloških objekata. Obzirom da je postupak dodjele koncesije za ove namjene prezahtjevan i nije unatoč postojanju interesa nikada bio proveden u praksi. I konačno u svrhu provedbe raspodjele sredstava međunacionalnim parkovima i parkovima prirode, dodan je novi članak 204. b koji propisuje da su javne ustanove koje upravljanju nacionalnim parkovima i parkovima prirode obavezne uplatiti u državni proračun 3% prihoda ostvarenih od svake prodajne ulaznice i vinjete kao i dio troškova prihoda iz prethodne proračunske godine u iznosu od najviše 10% za koje namjena nije unaprijed utvrđena. Ovdje je bitno reći da sredstva koja se uplate u državni proračun koristit će se za financiranje prioritetnih aktivnosti javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode a koje je nužno provesti u svrhu zaštite i očuvanja područja kojima upravljaju ili u svrhu unapređenja poslovanja javnih ustanova kao i podmirivanje rashoda za zajedničke funkcije, podrške nacionalnim parkovima i parkovima prirode u pravnim poslovima, javnoj nabavi, promociji, marketingu, pripremi i provedbi projekata te edukaciji i razvoju informacijskog sustava zaštite prirode. Prijedlog raspodjele ovih sredstava i prijedlog raspodjele sredstava unutar pojedine aktivnosti priprema povjerenstvo koje osniva ministar dok će način i dinamika uplate sredstava u državni proračun, način utvrđivanja postotka udjela ostvarenog viškom prihoda tekuće godine za koje namjena nije unaprijed utvrđena a koje su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima dužne uplatiti u državni proračun na godišnjoj razini, način utvrđivanja raspodjele sredstava za provedbu aktivnosti, sastav i način rada povjerenstva, način informiranja javnosti te druga pitanja s tim u vezi, Vlada će urediti uredbom. I konačno treći vrlo bitan razlog za donošenje ovog zakona proizlazi iz činjenice da istovremeno je u proceduri prijedlog Zakona o sprečavanju unošenja i širenja stranih te stranih i invazivnih vrsta i upravljanju njima koji će cjelovito riješiti problematiku zabrane unošenja stranih invazivnih vrsta. S tim u vezi, u važećem Zakonu o zaštiti prirode brišu se odredbe uvođenja u prirodu, uzgoju i stanju na tržištu stranih vrsta jer su one obuhvaćene spomenutim novim zakonom. Iznimno je važno osigurati istovremeno usvajanje i stupanje na snagu oba zakona kako bi se izbjeglo s jedne strane možebitno preklapanje zakonskih odredbi odnosno s druge strane nepostojanje zakonodavnog okvira kojim se uređuje spomenuta materija. Za provedbu ovoga zakona osigurava se u okviru redovnih poslova Ministarstva zaštite okoliša i energetike te ostalih institucija u sustavu zaštite prirode koje se financiraju iz državnog proračuna te nije bitno osigurati dodatna sredstva u proračunu RH. Od prvog čitanja do danas stigle su primjedbe na prvi predloženi tekst izmjena ovoga zakona koje su uglavnom novotehničke prirode od strane Odbora za zakonodavstvo, one su cijelosti prihvaćene i istovremeno ono što je bitno reći da je danas na matičnom Odboru za zaštitu prirode podnesen amandman koji je po procjeni isto tako novotehničke prirode i koji je za nas u cijelosti prihvatljiv. Zbog važnosti ovoga zakona, zbog mogućnosti da budemo predmet pilota, odnosno da budemo penalizirani zbog neusklađenosti regulative sa određenim odredbama direktiva EU-a, mi predlažemo da prihvatite ovaj naš konačni prijedlog i donesete zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Zahvaljujem se. Hvala državnom tajniku gospodinu Horvatu u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Na njegovo izlaganje imamo dvije replike, prva replika je od kolege Zekanovića, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče, uvaženi pomoćniče ministra. Zakon o zaštiti prirode s obzirom da se radi o Hrvatskoj, jedan jako važan zakon, s obzirom da mi imamo stotine zaštićeni prirodnih područja, nemojmo uvijek biti ograničeni samo na ovih 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode ako se ne varam nego Hrvatska po Zakonu o zaštiti prirode poznaje još sedam kategorija zaštićenih prirodnih područja, radi se doslovno o stotinama područja koje se štite po ovom zakonu. Ja bi ovdje kroz ovu repliku odmah upozorio državnog tajnika na jednu stvar, a radi se o članku 65. odnosno tim se člankom mijenjao članak 130. gdje se kaže da zaštićena prirodna područja koja se nalaze uz ili neposredno kraj nacionalnih parkova ili parkova prirode da s njima može upravljati javna ustanova koja upravlja nacionalnim parkom i parkom prirode. Ja u ovom zakonu ne vidim što je to neposredno, što je to jako blizu, a s druge strane ovdje imamo jednu koliziju, imamo jedan sukob interesa između županijskih javnih ustanova i ustanova koje je osnovala država odnosno ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima odnosno parkovima prirode. Mislim da će ovo biti sporno na mnogo mjesta, pogotovo evo ja ću govoriti o Šibensko-kninskoj županiji gdje imamo cijeli niz jako vrijednih zaštićenih prirodnih područja koji su okosnica rada županijske radne ustanove, a s ovim člankom zakona to može biti onemogućeno i kaže još može. Znači tko će odlučiti da li se to treba napraviti ili ne jel to je ravnatelj nacionalnog parka, upravno vijeće, ministarstvo ili tko god. Izvolite.

Naime, konkretno kada govorimo o Nacionalnom parku Plitvice, tamo je dozvoljena divlja apartmanizacija koja je ugrozila opstojnost samoga nacionalnog parka, a ona se mogla spriječiti i po starom zakonu, znači nije nam potreban ovaj novi zakon koji vi sada predlažete. Naime, konkretno trebale su biti primijenjene odredbe Zakona o vodama, dakle tamo se nije smjela izdavati uporabna dozvola prije nego su vlasnici apartmana riješili pitanje odvodnje otpadnih voda. Oni ih u ovom trenutku ispuštaju direktno u tlo ili još gore u samu vodu Plitvičkih jezera što su nedavno pokazale i analize koje su napravljene na nekoliko mjesta u tom podruju, a vi ste provedbom Zakona o vodama konkretno članka 67. kao ministarstvo imali u rukama alate da jednostavno takve uporabne dozvole zaustavite odnosno da izreknete novčane kazne koje prema ovom zakonu iznose 30 do 300 tisuća kuna. Znači to je prvenstveno obveza lokalne uprave, ali ukoliko lokalna uprava ne reagira tada treba reagirati ministarstvo. Pa me zanima kakva svrha od novih zakona ako ni oni stari koji postoje ne ulaze u funkciju. Kolegice Jelkovac nema. Kolega Zmajlović? Ništa. Otvaram rasprava o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Klub zastupnika HDZ-a podržat će izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode kako ga je predložila Vlada iz razloga zbog čega ga mi praktično usklađujemo sa direktivama kako ona koja se odnosi na direktivu kojom se propisuju staništa kao i direktiva o čuvanju ptica. Naime, ovaj zakon je donesen 2013. godine, a već tada su ove direktive bile na snazi pa smo već i tada mogli ove direktive uvrstiti u nacionalno zakonodavstvo, no to nije napravljeno tako da sada možemo i svakako i hoćemo prihvatiti tu činjenicu da se zakon usklađuje sa obje direktive. Drugi razlog kao što je to i rekao državni tajnik odnosi se na činjenicu da ćemo nakon ovog zakona raspraviti Zakon o sprečavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima u poseban zakon pa onda jasno mora doći do brisanja određenih odredba koja se odnose na taj zakon iz Zakona o zaštiti prirode. I treći razlog jest činjenica da se kroz provedbu ovog zakona o proteklih četiri godine su definirane određene nejasnoće koje se moraju ispraviti ovim zakonom, posebno u dijelu koji se odnosi na izmjena odredbi o davanju koncesijskog odobrenja na način da se omogućava javnim ustanovama dodjelu koncesijskog odobrenja za kršenje speleoloških objekata. Jedan od razloga također odnosi se na činjenicu da je već ranije Vlada uredbom spojila dvije neovisne ustanove, Agenciju za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode u jednu jedinstvenu agenciju odnosno Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu tako da smo sada ovim zakonom i taj dio konzumirali ako tako mogu reć kojega je Vlada već ranije svojom uredbom izmijenila na način da je spojila te dvije ustanove u jednu državnu agenciju. Ono što je također možda još ovdje važno za spomenuti jest činjenica da se sada ovim zakonom jasnije propisuje sam postupak utvrđivanja i provedbe postupka prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, kao i glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu i jasnije i kvalitetnije se propisuje način kako i na koji način se provodi jedna i druga procedura pogotovo kada se odobravaju strategije, planovi, programi koji se dotiču i koji praktično se realiziraju na prostoru ekološke mreže. U svakom slučaju s obzirom da je RH itekako značajno pokrivena ekološkom mrežom NATURA 2000 tim više do izražaja i značaja dolazi potreba jasnijeg propisivanja same procedure kada se govori o ocjeni, prethodnoj ocjeni i glavnoj ocjeni na ekološku mrežu jer se dotiče vrlo velikog broja projekata, strategija i planova s obzirom da je u Hrvatskoj negdje čini mi se oko 36% teritorija pokriveno ekološkom mrežom NATURA 2000.

Prema tome, dobro je da se iz tog razloga kako bi se ta procedura propisala što je moguće bolje i kvalitetnije, da se onda ovakvim zakonom taj jedan postupak razdijeli, učini jasnijim što do sada nije bio slučaj. Dakle iz tih razloga mi ćemo u Klubu zastupnika prihvatiti i podržati ovaj Prijedlog zakona o zaštiti prirode, odnosno Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prirode.

Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama su izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode koji je ovaj uvaženi Dom donesao 2013. godine. Riječ je o jednim sveobuhvatnim izmjenama, odnosno bolje rečeno izmjenama koje su se bazirale na činjenici Direktive Europske unije koje su bile donešene, ali i na pilotima koji su nam prijetili kao što je i uvaženi državni tajnik rekao da je to bila na određeni način i prijetnja, ali i obveza RH.

No međutim, obzirom da je ovdje usklađenje prvenstveno sa direktivama od nekakvih 250 članaka i nekakvih 110, 112 mijenjano. Dakle, to smo tu negdje i budući da je i stručne službe Vlade, a jednako tako i Odbor za zakonodavstvo nije u tom smislu imao ništa reći i u drugom čitanju je to drugo čitanje na taj način treba i završiti. Ono što je važno za napomenuti da su procesi koji su sa aspekta zaštite prirode u određenom dijelu novi procesi. Dakle, mi smo se u način na koji se radi procjena utjecaja na okoliš naučili. Dakle, to je zakonodavstvo tamo iz '84., pete je krenulo pa se je dopunjivalo. No međutim, procesi koji su vezani uz zaštitu prirode su pojedini novi procesi koji su u startu kad su bili u zakonodavstvu RH po prvi put involvirani je kao što se ljudi uvijek boje nečeg nepoznatog i prema tome imaju nekakav zazor i distancu tako je to bilo i u ovom slučaju. Tako da uopće ocjena o potrebi procjene, način na koji se to radi je u velikoj mjeri izazvao nedoumicu i problem, jednako tako je tu ja se usudim reći bilo u jednom trenutku se je uz struku koja se bavi prostornim planiranjem, pa onda struku koja se bavi zaštitom okoliša. Pa onda imamo struku koja se bavi zaštitom prirode i naravno da se investitor kad se pred tim zatekao imao osjećaj da mi šaljemo iz procesa u proces. No međutim, ono što je važno za projekte koji su veliki, koji su bitni, koji su dobro pripremljeni važno je razmišljati u smjeru, odnosno u smislu da to može biti u jednom procesu, dakle u jednoj proceduri i to tako treba i raditi jer kroz tu jednu proceduru vidite sve probleme na koje se nailazite. Ja sam nekoliko puta sa ove govornice ukazala na činjenicu da trebamo razmišljati u zemlji u kojoj živimo. Hrvatska je prema stvarnim pokazateljima, dakle ne ono što mjeri da uvijek možete reći da je netko pokazao ovako ili onako, nego prema satelitskim preletima. I otprilike izgrađena negdje pet i pol, pet zarez šest posto i to na način da u izgrađenost ulazi i, dakle i zgrade, ali ulaze i sve ono što je ljudskom rukom promijenjeno osim kamenoloma, odnosno osim eksploatacijskih polja budući da su ugljikovodici bili tema, pa da onda to malo povežemo. S tim što recimo otprilike 50% pod šumskim površinama, pa onda imamo postotak pod poljoprivrednim površinama. Ja mislim i sigurna sam da su to određeni benefiti koje Hrvatska treba imati i u tom smislu treba razmišljati o prostoru. A jednako tako uvijek je ideja pa kod vas je prezaštićeno, ne može se ovo ili ono. Tome se treba pristupiti na način i iz toga treba vidjeti benefit. Jednako tako druge zemlje EU i da ne kažem kad gledate i Ameriku i Kanadu, a i Australiju kad je riječ o nacionalnim parkovima i parkovima prirode oni to doživljavaju i pokazuju. Gospodarstvo u određenim elementima ne raste na prostoru tih parkova, nego na račun tih jer je to jedno ogledalo, jedna slika, jedan dobar proizvod i to tako treba i doživljavati i prema tome se tako treba i postavljati i prema tome se tako treba i odnositi. Ovdje kad malo pogledate obrazloženje ovog zakona onda je otprilike na jedno četiri, pet stranica navedeno zašto se išlo u izmjenu, navedene su direktive, navedeni su i piloti i zato cijelo vrijeme treba promišljati. I u ovom Saboru odnos između zastupnika u ovom Saboru, europarlamentaraca, od svih onih koji na određeni način zastupaju naše interese pred EU jer razmišljaju da smo mi članica i da vrlo, da jako moramo paziti o svim stvarima koje se tamo donose i direktivama i svim uvjetima i načinima da ne bi bili pritom zatečeni. Ono što je ovim zakonom mijenjano i kojim pojašnjeni su postupci, pojašnjeni su postupci vezano uz zaštitu prirode, pojašnjeni su kao što je državni tajnik rekao odnos između parkova prirode i nacionalnih parkova.

Ja moramo reći da je u jednom dobu, ja dosta daleko pamtim, kad ste htjeli uopće bilokoji nacionalni park, kad su se proglašavale granice i nacionalnih parkova i parkova prirode, pogotovo jedan odličan primjer vam je uvijek grad Zagreb i uvijek je park prirode Medvednica, da su svi probali da ta granica bude u krajnjoj liniji i neprirodna, da slučajno njihova nekretnina ne bi bila u granicama parka prirode sa idejom da se u parku prirode ne može apsolutno ništa. To nije istina, to svakako je sudjelovao, znam da to apsolutna je laž, da tome nije tako, može se ali pod drugačijim uvjetima i na drugačiji način. Tako da su i izmjene parkova prirode i nacionalnih parkova uvijek dolazili u ovaj Sabor i uvijek izazivali jednu burnu diskusiju. Jednako tako u gradu Zagrebu svi su prije ili kasnije, bez obzira i na malu ili na veliku djecu došli u Maksimir. Maksimir je zaštićeni objekt sa aspekta zaštite prirode i ima tijelo koje ima nadležno tijelo koje upravlja s tim i ja mislim da je taj model izuzetno dobar. Budući da je danas nekako dan u svjetlu Ministarstva zaštite okoliša, meni je uvijek teško reći i energetike jer još uvijek sam uvjerenja da to tamo prirodno ne pripada. Meni je drago da smo započeli sa zaštitom okoliša i pokazali što je, a završavamo sa drugim čitanjem Zakona o zaštiti prirode. Klub GLAS-a i HSU-a je u prvom čitanju podržao, podržavamo i u drugom čitanju, no očito po svemu sudeći ovaj zakon treba jednu ozbiljnu reviziju i očito ćemo možda u ovom sazivu i dobiti novi Zakon o zaštiti prirode. Hvala lijepo. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a je rasprava od kolege Mihaela Zmajlovića, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Pred nama je tekst izmjena odnosno prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prirode koji je relativno novi zakon kao što je kolegica Mrak-Taritaš maloprije i govorila. Brojne direktive, europske direktive koje regulira ovo područje su bile na neki način transponirane u ovaj zakon i kroz nekoliko provedbe, dakle od 2013. godine do 2015. godine, vidjelo se da pojedine odredbe nisu dovoljno efikasne i da ih treba korigirati pogotovo po pitanju nadležnosti pojedinih tijela i sam taj proces ishođenja, provođenja postupka, ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu odnosno Naturu 2000. trebalo je popraviti. Ono što, evo ispred Kluba zastupnika SDP-a mogu reći da načelno podržavamo tekst ovih izmjena zakona, tim više što on dominantno sadrži kompletan tekst koji je bio odrađen i proveden na javnoj raspravi još u srpnju 2015. godine. Dakle, od 2015. godine do danas se čekalo, dakle ovaj tekst je stajao u ladicama i tek danas se nalazi na klupama. Dakle, 2 godine, nešto više od 2 godine su prošle kada je ovaj zakon odnosno ove izmjene su mogle biti već implementirane, u međuvremenu su donesene još neke druge ali zapravo ovo govori o tome na koji način funkcionira i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sada odnosno ove dvije prethodne Vlade i koliko je to zapravo štetno i za samu državu i za vođenje države. Jer evo i prethodni kolegice i kolege su prije mene rekli, možda ovo nije toliko medijski atraktivan zakon ali svi znamo koliko je važan za provođenje bilokoje investicije u ovoj državi. Dakle, jako je važno kako će ove procedure biti propisane u ovom zakonu, a kada 2 godine imate izmjene i dopune koje stoje u ladici, onda to samo govori za sebe. Zato danas možemo biti sretni da je to konačno ugledalo svjetlo dana. Ono zbog čega se zapravo dvoumim da li bi trebalo zaista podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna ili ne, je jedna odredba koja je izostavljena a to je vezano za upravljanje zaštićenim područjima. Dakle, to su nacionalni parkovi i parkovi prirode dominantno to nam je najpoznatije. U tu svrhu, dakle, već je i ranije utvrđeno bilo da način na koji država upravlja odnosno te ustanove upravljaju zaštićenim područjima nije najefikasnije odnosno nije efikasno. Dakle u tu svrhu je Hrvatska i koristila darovnicu globalno Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 5 milijuna dolara. Taj projekt se pripremao od 2012. do 2013. godine i tim projekt su zapravo identificirani najveći nedostaci u tom cijelom sustavu i bile su predložene mjere kako ga unaprijediti. Bilo je nekoliko modela. Pa znate da se povela i rasprava o tome treba li agencija, ne treba, treba li jedna ustanova svim upravljati itd. Ono na čemu sam ja inzistirao da takvu odluku treba donijeti i u dogovoru sa ustanovama ali i nakon provedene izrađene jedne cjelovite stručne podloge. To je bilo učinjeno i u tim predloženim izmjenama 2015. godine, člankom 130. je bilo predviđeno da RH odnosno Vlada može osnivati jednu ustanovu koja će upravljati zaštićenim područjima. To je u ovom tekstu, u ovom prijedlogu izostavljeno, toga nema. Imamo jedan po meni, vrlo, vrlo loše rješenje. A to je ukoliko ste primijetili da zapravo će određeni postotak od prihoda, od ulaznica u parkovima se slijevati u državni proračun, onda će tim iznosom, a to nije mali iznos, dakle radi se o milijunima kuna, upravljati neko povjerenstvo koje će imenovati ministar. Dakle povjerenstvo će sada raspoređivati taj novac koji će se ubirati od parkova. Dakle to je ne da je ne efikasnije nego još deset puta gore od ovog postojećeg sustava i zaista mi nije jasno zašto se nakon što je država potrošila i uprihodovala od darovnice pet milijuna dolara i kada smo tri godine je ova naša države se pripremala na neku reformu da ovaj sustav učinimo učinkovitijim zašto se od toga olako odustalo. A recentni primjeri vam pokazuju i sa Nacionalnim parkom Plitvička jezera i sa ostalim parkovima da naprosto ovaj sustav nije održiv i da ne funkcionira, da svatko misli da je to lokalno ili regionalno političko leno putem kojeg koristi određene političke i financijske poluge kako bi se to zadržalo na lokalnoj razini, da da pri tom evo nemamo riješenu niti kanalizaciju. Znam da dio tog mandata je i moja odgovornost, kanalizacija na Plitvičkim jezerima novac je bio u mom mandatu osiguran od Hrvatskih voda do dan danas to nije riješeno.

Zato smatram da možemo konstatirati da ovaj zakon da poboljšava određene procedure i postupke, jasnije definira nadležnosti pojedinih tijela, olakšat će provedbu. pozdravljam i samu činjenicu da se iz zakona izdvaja priča o sprečavanju unošenja stranih i invazivnih stranih vrsta u poseban zakon, mislim da će to biti bolje i efikasnije, ali je činjenica da ovaj zakon nema apsolutno niti jednog elementa reforme, dapače mislim da po ovom pitanju upravljanju zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, posebno parkovima prirode da idemo nekoliko koraka unazad. I bojim se i prilično sam siguran da će i sa ovim pokušajem da se upravljanje, ajmo to tako reći zaštićenim područjima niže kategorije, da se prebaci na te ustanove koje su sada neefikasne da nećemo dobiti onaj cilj koji smo ostvarili. Zato evo apeliram da iskoristimo ovaj posao koji je već odrađen u ministarstvu imaju rezultate tih svih studija i analiza i projekt se na kraju krajeva provodio. Sjećate se svi i znate da su svi parkovi na neki način objedinjeni i vizualno kroz zajednički vizualni identitet, to je bio samo jedan korak koji je trebao pokazati na koji način se može puno kvalitetnije i bolje upravljati tim područjima.

Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, dame i gospodo saborski zastupnici i zastupnice.

Zahvaljujući velikoj raznolikosti staništa i divljih vrsta te posebno velikom broju biljnih vrsta Hrvatska je jedna od triju europskih zemalja sa najvećom biljnom i životinjskom raznolikošću. Među sisavcima posebno se ističu ris, vuk, medvjed, brojni gmazovi, vodozemci, više od 65% svih poznatih vrsta riba u Sredozemlju te više od 230 vrsta ptica, dakle gotovo polovina svih ptica u Europi nalazi se u našoj zemlji i svakako da nas to čini posebno važnim u jednom prirodoslovnom smislu i zato je RH veoma važna i dobrodošla u europsku slagalicu ekološke mreže. Dakle ovim zakonom se u pravi poredak RH prenosi dvije direktive EU o kojima je bespredmetno i raspravljati jer nas one obavezuju kao punopravnu članicu EU i utvrđuju pravila ponašanja kojih smo se dužni pridržavati. U svom izlaganju osvrnut ću se na zaštićena područja koja su svakako jedna od značajnijih prirodnih dobara RH zbog specifičnog geografskog položaja u kojem se isprepliću panonski, dinarski, mediteranski i pred alpski bio geografski utjecaj, Hrvatska je izrazito bogata u smislu te raznolikosti. Zakonom o zaštiti prirode zaštićeno je 420 područja što čini 8,56% ukupnog teritorija RH. Radi gradacije ističem da je kod zaštićenih područja okolnih zemalja izražena i vidljiva težnja što boljeg uređenja zaštićenog područja, posebno nacionalnih parkova. Tako da u našem okruženju neke od zemalja imaju poseban zakon o nacionalnim parkovima, a neke čak idu korak dalje pa svaki nacionalni park ima svoj zakon. Dakle sve to govori jasno o njihovom nastojanju da se priroda zaštiti što bolje. U Klubu zastupnika SDSS-a svojevremeno smo ozbiljno upozoreni na tzv. ekocid na Petrovoj gori. U pismu koje smo zaprimili detaljno je opisana Petrova gora da to nije više šumovito gorje nego goli brežuljci. Prema definiciji koja se nalazi u Wikipediji to je, Petrova gora je poznata kao stara geološka formacija što znači da je bogata vodom i specifičnom šumskom vegetacijom. Petrova gora predstavlja jedinstveni šumski eko sustav čija je glavna karakteristika velika stabilnost i trajnost. Ovaj brdski masiv je izuzetno stanište za velikog broja biljnih i životinjskih vrsta. Pretežnu šumsku vegetaciju čini pojas brdskih i bukovih šuma oko 75%, a drugi po važnosti je tip šume hrasta kitnjaka i običnog graba. Sve to govorim kako bih dočarala važnost zaštite i očuvanja prirode i prirodne ravnoteže u Petrovoj gori. Uglavnom na Petrovoj gori kako stoji dalje u pismu koje smo zaprimili više nema planinarskog ograničenja, jer vidikovaca koliko hoćeš, a kad se ide glavnim putem preko Petrove od Muljave do izlaza za selo Preseka kod bosanske granice pogledi pucaju na sve strane. Ima toga i sa strane. I odjednom Petrova gora pokazuje se u svoj svojoj golotinji stoji dalje u pismu. Po slobodnoj procjeni naše stranke skoro blizu trećina šume je skinuta. Ne zaboravimo dakle da je Petrova gora u stvari veliko gorje dugo oko 25 km. Onda možete zamisliti o kojoj se eksploataciji šume radi. Nadalje, posebno problem predstavlja nezakonita eksploatacija šume na području u kojima privatni vlasnici su uglavnom pripadnici srpske nacionalne manjine koji su nakon Oluje morali napustiti područje, odnosno ne žive u neposrednoj blizini i krađu prijavljuju u svojim šumama, dakle sa određenim vremenskim odmakom. Policija tu čini koliko joj mogućnosti dozvoljavaju, a šumari Hrvatskih šuma nemaju kao što je poznato ovlasti zalaziti u privatne šume osim po pozivu vlasnika kad se rade doznake drveta, izdavanja otpremnica bez kojih ne bi trebalo biti transporta drvne mase ili zbog tog nezakonitog rušenja, prijavljenog nezakonitog rušenja stabala. Ovakve i slične slučajeve treba zaustaviti, te na određeni način zaštiti i vlasnike, odnosno bespravno otuđenje imovine i zaustaviti uništenje prirode. Koliko je ozbiljno pitanje pravilne i zakonite eksploatacije šume u smislu Zakona o zaštiti prirode govori i slučaj u kojem je Europski sud pravde Poljskoj odredio kaznu od 100 hiljada eura, odnosno 100 tisuća eura na dan ukoliko Vlada te zemlje i dalje nastavi prkositi zabrani eksploatacije zaštićene tzv. bjelovjeske šume koja je inače pod zaštitom UNESCO-a. Na žalost ovo nije jedini slučaj u Europi, te je utvrđeno da u mnoga prirodna područja ugrožena su na sličan način zbog nezakonitih aktivnosti, te da postoji ozbiljan rizik koji može prouzročiti velike i nepopravljive štete. Upravo zbog navedenog smatram da ovakve slučajeve trebamo ozbiljno shvatiti i biti veoma oprezni kako zbog zaštite šume, odnosno prirode, tako i zbog eventualnih sankcija koje bi nas ne daj Bože mogle snaći. Koliki je trenutno, dakle nivo kulture shvatanja očuvanja prirode, kako je katastrofalno govori i slučaj kada je u pitanju park šume Kanovci u neposrednoj blizini Vinkovaca. Naime, nakon praznika rada na obližnjem izletištu Sopot svake godine redovno dolazi do devastacije informacijsko-edukacijskih oznaka na poučnoj stazi i deponiranje ogromne količine različitog otpada na području park šume. Iako je namenjena prvenstveno učeničkoj populaciji i obuci mladih čuvara prirode bila je i društveno dobro jer su je koristili rekreativci, turisti, te učesnici različitih manifestacija održavanih na obližnjem Pikovu stanu. Zbog ovakvih i sličnih slučajeva potrebu podizanja kulture zaštite prirode na ovom području shvatili su ozbiljno u Vukovarsko-srijemskoj županiji i već četvrtu godinu za redom provodi se program obuke mladih čuvara prirode u kojem učestvuju učenici petog i šestog razreda osnovne škole. Inače to je u okviru projekta prekogranične suradnje Srbija i Hrvatska. Osnovni cilj programa je isticanje važnosti očuvanja prirode i okoliša, te aktivno uključivanje mladih u program edukacije. U ovaj program uključeno je 10 osnovnih škola sa prostora naše županije od kojih su 4 iz grada Vukovara, zatim iz Iloka, Šarengrada, Čakovaca, Negoslavaca, Lovasa i Borova. Ovo su dakle, svakako pozitivni slučajevi i važno ih je istaći da upravo ti budući mladi čuvari prirode upoznaju se sa osnovnim pojmovima vezanih uz zaštitu prirode, pravilima ponašanja u prirodi, zaštićenim područjima i vrstama u našoj županiji, snalaziti se u prirodi, promatrati prirodu oko sebe, upoznati najčešće drvenaste vrste Spačvanske šume, vrste ptica vretenaca naše županije pratiti tragove itd.

Velika većina ispitanika gotovo 69% zaštitu prirode okarakterizirali su kao priliku za privredni rast. Za ekološku mrežu NATURA kao jednu od najaktualnijih tema u zaštiti prirode zna gotovo 5,5% građana Republike Hrvatske. Obzirom da se u zemljama EU 6% ispitanika izjasnilo da poznaje taj problem možemo zaključiti da je Republika Hrvatska u skladu sa europskim standardima o informiranosti o ovom mehanizmu zaštite prirode. Ipak podatak da većina oko 77% ispitanika nikad nije čulo za ovaj problem govori nam da i u budućem vremenu treba uložiti značajnije napore u aktivnosti informiranja javnosti o ovoj temi. Važno je da o ovom pitanju i Zakon o zaštiti prirode pristupimo vrlo ozbiljno, odgovorno i edukacijama mladih i ne samo mladih. Upoznamo ih, dakle sa potrebom zaštite prirode.

I zadnja rasprava u ime kluba Živog zida i SNAGA-e je rasprava od kolege Branimira Bunjca. Izvolite.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, državni tajniče, poštovani gosti. Pred nama je danas zakon lijepoga imena, Zakon o zaštiti prirode, i neko bi se mogao ponadati da će nakon usvajanja ovakvoga zakona priroda biti zaštićena u Hrvatskoj, ali nažalost praksa nam pokazuje da je zaštita prirode u sve goremu stanju odnosno priroda općenito. Kao što je rekla zastupnica Jeckov, ovdje se u biti radi o prenošenju dvije europske direktive. Ja bi samo kratko podsjetio da se o zaključcima europskih direktiva ne može raspravljati, one se ustvari, one se ustvari prenose automatizmom, uz nekakve dorade metoda kako treba stići do onih ciljeva koji su unaprijed određeni. U Hrvatskoj imamo situaciju da se priroda svakodnevno uništava sasvim njezinim segmentima, počevši od zemlje i vode, zraka, flora i fauna je na koncu konca samih ljudi. Brojni skandali obilježili su mandate prethodne dvije Vlade i upravo oni nas upućuju na zaključka da ustvari se priroda neće štiti nego će biti i nadalje devastirana u sve većem i većem obimu. Ja sam ovdje ne želim podsjećati na slučaj Slavonskoga Broda, na ideje da se buši Jadran koje su bile u mandatu nekih prijašnjih Vlada, ali podsjetio bih da onoj prethodnoj Vladi koju je vodio gospodin iz Kanade, Tim Orešković, njegov ključni potez je bio po kojem smo ga najviše zapamtili, prodaja Slavonije naftnim kompanijama, inozemnim slučajno iz Kanade, baš iz zemlje u kojoj on ima državljanstvo, koje posljedično mogu dovesti do toga dakle, da Slavonija u budućnosti bude pretvorena u naftno polje a ne više u žitnicu Hrvatske. Posebno bih htio upozoriti na opasnost hidrauličnog frakturiranja, skraćeno fracking, metoda traženja nafte i plina koja uništava ne samo podzemno tlo nego podzemne vode, floru, faunu i nanosi teške posljedice po zdravlje ljudi jer u sebi sadrži brojne radioaktivno i kancerogene supstance. Po toj metodi u zemlju se u svaku bušotinu utiskuje oko 20 milijuna litara vode koja je obogaćena kemikalijama i ona se trajno ostavlja ispod površine zemlje, negdje na dubini oko 3 kilometra ali studije pokazuju da oko 40% toga toksičnog mulja kasnije iziđe van na površinu. Htio bi samo slikovito upozoriti da recimo bušotina može biti 5 kilometara udaljena recimo od Hrvatskoga sabora ali bušenje tla može prolaziti direktno ispod ove zgrade, to je ono čega bi građani biti svjesni i što možda sad namjerno malo potenciram jer je maloprije bilo govoreno o Zakonu o ugljikovodicima, jednostavno da ljudi shvate šta se dešava na njihovom kućnom pragu, pod njihovim nogama a oni o tome nemaju dovoljno svijesti. Ja bi također htio ovdje pročitati da prema službenoj statistici koju sam dobio od Ministarstva zaštite okoliša, u Hrvatskoj trenutno 130 bušotine koriste metodu frackinga, konkretno na području Bjelovarsko-bilogorske županije njih 10, Koprivničko-križevačke 25, Međimurske 1, Osječko-baranjska 6, Sisačko-moslavačka 34, Virovitičko-podravska 4 i Zagrebačke čak 54. Dok druge zemlje, to su ove iste koje nama šalju te europske direktive, znači zemlje EU-a zabranjuju hidrauličko frakturiranje ili ga barem stavljaju pod moratorij, u Hrvatskoj o tome evo mi uopće nismo ni raspravljali pa sam ja iskoristio ovih kratkih par minuta da upozorim na tu problematiku. Međutim, i ova Vlada kao što vidimo ne vodi nikakvu brigu o svome okolišu i promijenila se osoba koja vodi Vladi ali ponašanje je isto što smo najbolje vidjeli u slučaju Plitvičkih jezera, nedavnoj aferi koja buknula oko toga tko će voditi nacionalni park. I tu smo vidjeli da su u biti zastupnici vladajuće stranke sukobili sami sa sobom do te mjere da je moralo biti sazvano nacionalno predsjedništvo. Tu se naravno ne radi od tome što bi neki ravnatelj nacionalnog parka bio on Kovačević, gospođa Dujmović ili ne znam, netko treći, gospodin Novosel, brinuli o sačuvanju nacionalnog parka, već upravo suprotno, oni rade na njegovom uništenju. Naime, oni su kao i onaj gospodin iz Kanade koji je vodio Vladu i neki prije njega, podlegnuli goloj pohlepi.

Problem je u tome što Nacionali park Plitvička jezera imaju prihode oko 270 milijuna kuna, što je za oko 50% veće nego što su proračuni onih županija koje se tamo nalaze i onda je tim političkim strukturama bolje imati idemo reći to tako, šapu na nad nacionalnim parkom nego nad županijskim proračunom. Prostorni plan donesen je za Plitvička jezera 2014. godine na lokalnoj razini od strane HDZ-a, nažalost potvrdila ga je većina koju je imao SDP i HNS. Što je problem tamo? Tamo je prva stvar problem što dandanas ne postoji sustav kanalizacije, ne postoji vodovod, a ne samo da ne postoji nego se 10 tisuća stanovnika opskrbljuje vodom direktno iz jezera. Znači oni iz jezera crpe vodu da bi isporučili ljudima. Oni nalazi koje smo mogli vidjeti u prosincu prošle godine Zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je između ostaloga voda Plitvičkih jezera i pripadajućeg sliva prepuna fekalnih voda, deterdženata, pesticida i mnogih drugih kemikalija koje bi prema utvrđenim međunarodnim standardima morali iznositi ravno nula. Vidjeli smo da je u tom području umjesto zaštite šuma, zašite voda, zaštite životinja ključno tko će sagraditi apartmane. Znači tamo se pogoduje tajkunima među kojima se ističe recimo gospodin Čulo ili gospodin Kardum ili kao što vidimo imamo i prebendare zagrebačkog Kaptola da oni sagrade apartmane, hotele, trgovine. Vidimo u Prostornom planu Plitvičkih jezera planira se tisuću novih mjesta za parkiranje auta, 100 novih mjesta za parkiranje autobusa, znači to je poanta. Da li je parkiralištima i apartmanima mjesto na samoj obali otoka ili na samoj obali Plitvičkih jezera? Nije jer ta Plitvička jezera ne mogu na taj način opstati. Zašto ne mogu opstati? Zato što jednostavno ovise o postojanju sedre, a sedra će nastati samo i jedino ako je stvaraju mikroorganizmi zvani sedrotvorci. Ti sedrotvorci mogu opstati samo i jedino u kristalno čistoj vodi, a vidjeli smo da takve vode tamo više nema. Prema tome, možemo očekivati da ono što je majka priroda stvarala tisućama godina, a Plitvička jezera su nastajala minimalno pet tisuća godina da će ova Vlada odnosno neke prethodne vlade uspjeti uništiti za manje od 50 godina, a Plitvička jezera će u konačnici biti pretvorena u močvaru koju neće neki posjećivati previše osim eventualno komaraca i žaba. To je politika kakva se vodi u našim nacionalnim parkovima i ona ustvari pokazuje kako funkcionira Hrvatska država u cjelini. Znači ovaj sukob koji smo mogli vidjeti i u samoj vladajućoj stranci on pokazuje kako oni općenito vladaju Hrvatskoj. Znači oni ne vladaju po tome da se gleda neki srednjoročni ili dugoročni interes, da se gleda nešto što bi se moglo dati budućim generacijama, možda onima i naravno onima koji će tu biti kada nas ne bude nego se gleda kako kratkoročno što je moguće prije napuniti svoje vlastite džepove prije isteka mandata, bilo da je to mandat u Saboru u Vladi ili na nekoj lokalnoj razini. Htio bih također napomenuti da ovi nacionalni parkovi o kojima se danas ovdje govori obavljaju brojne poslove koji nemaju nikakve veze sa njihovom temeljnom funkcijom.

Nevjerojatno je da u nacionalnom parku koji zarađuje godišnje 270 milijuna kuna su stanovnici siromasi. Znači stanovnici Općine Plitvička jezera su jedni od siromašnijih u RH, to isto pokazuje koliko se loše vodi strategija razvoja nekoga područja koje je do nedavno vrlo dobro funkcioniralo jer su svi ti stanovnici bili uključeni u održivi razvoj, a između ostaloga su sami imali financijske koristi od nacionalnog parka jer su između ostaloga dobavljali hranu, hranu za turiste itd. Danas se hrana kupuje iz uvoza, a stanovnike se tjera praktički da napuste to područje. Posebno je pitanje tamo izdavanje građevinskih dozvola. To je muljaža koja nema kraja ni konca, radi se o tisućama čestica koje se prodaju, preprodaju, a sve idu preko jednog jedinoga čovjeka. Jedan jedini čovjek nadgleda prodaju svih građevinskih čestica na Plitvičkim jezerima, slučajno to je muž gospođe Dujmović, čovjek koji ima 32 kaznene prijave, višestruko osuđivan na zatvor na koji naravno nikada nije otišao jer su ga štitili njegovi politički moćnici koji vole dizati utege i slično.

To su sve pitanja na koje bi ja očekivao da netko tko dolazi u Hrvatski sabor i govori o nacionalnim parkovima i nešto kaže, ali kao što vidimo ne govori se ništa. Na Plitvičkim jezerima između ostalog imamo jedno od davnih vremena okupljalište političkih elita, tamo se dolazi na proslave novih godina, tamo se rade ručkovi, večere, domjenci, vjenčanja, počevši od onoga srpskoga ministra vlade Pašića preko ne znam Karađorđevića, preko Josipa Broza Tita pa sve do novih dana gdje vidimo da na Plitvičkim jezerima eto i članovi trenutnih saborskih stranaka iskorištavaju svoj utjecaj da bi namirili svoje stranačke apetite. Iz cijeloga toga kolopleta loših odluka i lošega odnosa jedino što bi u biti bilo ispravno učiniti, a to ovaj zakon naravno učiniti je zabraniti prisutnost ljudi u nacionalnim parkovima više nego što to dozvoljavaju međunarodni standardi. Ja bih htio upozoriti da su neke uređene države s kojima se mi volimo uspoređivati npr. Francuska u potpunosti zabranile dolazak turista na mjesto svjetske baštine. Više ni jedan turist ne može doći, ni jedan. Možete biti najveći znanstvenik, akademik, nećete tamo doći, a kamo lii da ste ne znam, obični turist sa fotoaparatom ii kamarom. Kod nas se na Plitvičkim jezerima i drugim mjestima, uopće ne mjeri koliko turista prolazi. Na Plitvicama minimalno 50% više turista, nego što bi optimalno bilo dozvoljeno. Tamo se doslovce odlamaju čitave stijene. Znate vi koliko je potrebno da nastane jedna pećina. Znači potrebne su stotina tisuća godina i onda se proveze onaj građevinski kamion težak 30 tona i jednostavno se cijela pećina uruši od podrhtavanja tla. A jasno pišu znakovi da ne smiju prolaziti vozila teža od 3 tona na Plitvičkim jezerima. Mislite da ćete s ovim zakonom nešto postići? Zašto ne provodite one zakone koji već postoje? Zašto ne provodite Zakon o vodama i brojne druge zakone koji su mogli spriječiti ovu katastrofu?

Sve je podređeno profitu pa tako eto ii majka zemlja, majka priroda, a životinje bolje da ii ne spominjem.

Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče. Ja se moram malo kroz svoju pojedinačnu raspravu referirati na kolegu Bunjca. U Hrvatskoj postoje različite kategorije zaštićene prirodnih područja, već sam govorio, jedna od njih je strogi rezervat. U stroge rezervate, stvarno ne smije se ulaziti bez posebne dozvole Ministarstva zaštite okoliša i prirode. A također takva kategorizacija, slična, postoji i u EU, a svugdje na svijetu je dopušten posjet nacionalnim parkovima, pa tako i u Hrvatskoj. Tako da ste tu malo pogriješili. Ali, ću se s vama složiti, da stvarno postoji jako mnogo prostora, da se nacionalnim parkovima ii ostalim zaštićenim prirodnim područjima upravlja kvalitetnije. Ja ću spomenuti jedan problem koji je očit, evo ga, zapravo ste me ponukali o tome što govorim, nacionalni park Krka, on u sezoni, ima znači taj pik posjeta je u jednom kratkom, kratkom periodu, pa evo, milijun posjetitelja u skoro, u samo 2 mjeseca. Tako da imamo slučaj da je bilo po 20000 posjetitelja u jednom danu. A svi prođu preko jednog malog mostića, koji je širok, svega metar i nešto. Na svu sreću, tu je ipak sad limitirano maksimalan broj u jednom trenutku je 10000, iako reći ću da je ii to pretjerano. Evo, jedna sugestija, znači resornom ministarstvu, da se možda podigne cijena karte, a smanji broj posjetitelja, koji mogu odjednom boraviti u zaštićenom prirodnom području. Kada govorimo o ovom zakonu, a to nije iskorištena prilika, a ja sam već o tome govorio, reći ću opet, radi se o jednom, nečemu, što je jako jako, važno i nužno napraviti kao jedan preduvjet za upravljanjem prirodnim područjima, to je revizija svih odluka o zaštiti. Već sam rekao, imamo stotine i stotine odluka, koje su donesene '70. godina, '80. godina, moguće i ranije. I bitno je napraviti jednu reviziju svih tih odluka, odnosno, napraviti nove stručne podloge. A to se, evo ga, propustilo sada ovim zakonom, dati nekakav deadline, neki rok da se to napravi. Ali, evo ga, prema najavama, siguran sam da će to biti u ovom mandatu, da će se to napraviti. Nadalje, već sam govorio, ponoviti ću samo kratko, vezano uz prirodna područja, koja se nalaze uz sam nacionalni park, ili blizu njega. S njima po ovom zakonu, može upravljati i nacionalni park. Ne piše, mora, nego može. Nadalje bi spomenuo, jedan problem, o kojem sam isto prošli put govorio, ali jako je važan, pogotovo reći ću iz pozicije Šibensko kninske županije, iz grada Šibenika, opet nacionalni park Krka i ova odluka, odnosno, članak zakona kojim se određuje da višak prihoda da se uplaćuje u državni proračun. Je to simbolična razina, ali reći ću da su nacionalni parkovi nacionalni, ali pripadaju prostoru gdje se nalaze. Kada gledate iz šibenske perspektive, koji i grada Šibenika koji, koji ima 2 nacionalna parka, smatram da je svako oduzimanje novca u lokalnoj zajednici loše, odnosno, da ako govorimo o decentralizaciji, da upravo ovdje imamo centralizaciju, a ne decentralizaciju. Nadalje, moram pohvaliti odredbu zakona, koji se speleološki objekti daju, daju se pravo koncesijoniranja speleološkim objektima ii javnim ustanovama, županijskim. Iako tu ću izraziti jedan strah, tko će, da li su te javne ustanove dovoljne stručne, hoće li to ministarstvo biti na dispoziciji, jer pustiti nekome na volju da na svoj način odredi kako će, znači jedan … [[Govornik se ne razumije.]] visoki kapacitirani stručnjacima, da kažu na koji način će se uoči speleološki objekt dati u koncesiju. Ali, eto to je jedan, mogući dobar način, prihoda, pogotovo u ovim našim prostorima dinarskim, evo Šibensko kninska županija ima preko 1000 speleoloških objekata u katastru. Spominje se i katastar speleološki objekat u ministarstvu, nisam siguran da se po tom pitanju nešto radi. Evo, volio bi znam, da npr. lokalno kod nas u Šibeniku postoji speleo klub koji radi svoj interni katastar u suradnji sa županijskom javnom ustanovom, ali nisam siguran da li postoji jedan nacionalni katastar. Evo, na tom polju malo poraditi da imamo jedan što bolji katastar i to što hitrije. Također govorio sam i prošli put o jednoj proceduri izdavanja koncesijsko odobrenje, koje je dosta komplicirana, jedno dopisivanja koje je dugotrajno i ugl. obeshrabri mnoge potencijalne koncesionare, tako da se i na tome poradi, da bude malo jednostavnije. Ovdje se malo radilo na popisu zabranjenih radnji u zaštićenom prirodnom području, mislim da bi se moralo još na tome raditi i mislim da nije dobro definirano način proglašivanja ustanove koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima, a odnose se na lokalnu samoupravu, odnosno prema ovom postojećem zakonu Županijska skupština mora dati dozvolu da neka lokalna jedinica samouprave osnuje svoju javnu ustanovu. Ja mislim da bi to trebalo biti ministarstvo. Mislim da je ministarstvo to koje bi trebalo zapravo dozvoliti, ne Županijska skupština, jer često imate male lokalne interese, prijepore tako da bi tu trebalo ministarstvo biti nadležno prema lokalnoj samoupravi da da dozvolu da se eventualno osnuje neka županijska ustanova u jedinici lokalne samouprave. Čisto za one koji ne znaju, na primjer park šuma Maksimir ili park šuma Marijan to su javne ustanove koje su osnovane od grada Splita, odnosno od grada Zagreba, a istovremeno u tim županijama postoje županijske javne ustanove. Dobro evo toliko za sada i nadam se što skorijem prijedlogu konačnog jednoga sveobuhvatnog Zakona o zaštiti prirode. I sada u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista završna riječ zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Evo govorimo o Konačnom zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u konačnom prijedlogu. Činjenica evo danas smo imali Zakon o zaštiti okoliša. Jednostavno europske direktive se prepisivaju, međutim na ono što nas Europska komisija, već kad se poziva da riješimo problem kao što je slučaj Crnog brda u Biljanima, to morate svi vidjeti kao turističku atrakciju kada idete prema Zadru. To je u Ravnim kotarima, jedno ogromno brdo od 200 000 kila, 200 tisuća tona pardon otpada, industrijske troske, otrovne troske koja svojim česticama ugrožava ljudske živote, ugrožava vodu pitku. Znači jedan ogroman problem. Ljudi se ne mogu više boriti s tim, a Europska komisija godinama upozorava Hrvatsku da će je tužiti zbog toga što se nije ta troska kvalificirala kao otpad, niti imamo odlagalište otpada za trosku. Ponavljam slično se dogodilo u mome mjestu u Sinju, blizu rijeke Cetine, pritoka. Tada sam bio vodio te prosvjede, spriječili smo bez obzira, policija me je privodila. Ista stvar industrijska troska iz Dugoga rata ovdje se radi u Biljanima iz Šibenske tvornice, priko 200 000 tona. Ljudi žive u teškim uvjetima zaboravljeni od svih gospodine tajniče. Danas smo 4 direktive u jedan zakon unijeli, u hrvatski zakon, 4 direktive EU u Zakon o zaštiti okoliša. Međutim i dalje se gomila to brdo. To je ogromno brdo, Crno brdo otrova, industrijske troske, otrovne troske u mjestu gdje živi narod, ljudi, pojedinac koji je zaboravljen od svih osim možda u vrijeme izbora. Tada je uredno i redovito smo dole svi na terenu u Ravnim kotarima s tim ljudima. Ista stvar se događa i ponovit ću još jednom u Plitvicama. Plitvička jezera su vrlo bitna, ona su nacionalni simbol ne samo zbog zarade, nego zbog budućih generacija od kojih smo mi posudili ovu prirodu. Nismo mi okoliš i prirodu dobili u amanet od naših pradjedova da je uništimo, nego da je zaštitimo našim budućim generacijama i da se baziramo na održivom razvoju, a ne samo da lokalni šerifi broje dobit i da ta sredstva naravno kontroliraju, da kontrolira tko će im se zaposliti u Ličko-senjskoj županiji, kako dobiti izbore, tko će biti ravnatelj i slično. Međutim, ja imam ovu sliku. Tamo sam godinama tjedno barem jednom, pa otiđite i pogledajte na ono što su upozoravali hrvatski branitelji u zadnje vrijeme. Znači kompletni kanalizacijski sustav je usmjeren u jednu točku, u jednu jamu. Ja ću vama tajniče ovo odnijeti, a možete vi otići također snimiti. Komplet Plitvička jezera, nacionalni park se sliva ovdje, znači kanalizacija. A okolo ljudi, okolni stanovnici se bave turizmom, iznajmljuju svoje apartmane i to je nesnošljivi smrad, da jednostavno ljudi su prisiljeni lagati turistima koji posjećuju, lagati da se radi ovdje da netko drži stoku ili netko. Pa ova jama, vi ne možete sad vidjeti nije u boji. Katastrofa! Nacionalni park i toliko o zaštiti voda, toliko o direktivama koje mi na dnevnoj bazi. Danas smo ih 10, 15 donijeli uredno, lipo smo to napisali. Ali jednostavno one vride u stvarnosti koliko i ovaj komad papira. Mi se obzirno u realnom svijetu tribamo uhvatiti ovih problema kako zaštita parka Krka, kako Kornata. Kolega ispred mene je govorio tako Cetine, tako svih ostalih rijeka, pritoka, zaštita voda, a ne prepisivati direktive i ne dozvoliti Ministarstvu okoliša, još ću jednom ponoviti da se narod brani od Ministarstva okoliša prirodu i okoliš. To je u Hrvatskoj činjenica tako i od betonizacije, apartmanizacije i svega lošega što se događa na ovim lijepim krajevima. Kolega Bulj, budući ste spomenuli problem Crnog brda i Biljane, a to je izravan problem županije iz koje dolazim. Upozorio bih javnost kako se ne radi samo o činjenici da je nešto otrovno ostavljeno u jednom selu, nego o činjenici da je to nešto otrovno što je zašlo u sve strukture u strukture vlasti, ministarstva, u strukture društva iskazalo je svoju nemoć, ali i u strukture nemogućnosti da se razvija jedna autohtona lokalna zajednica koja živi u Biljanima Donjim, budući da je taj otrov koji je prisutan u Crnom brdu da je otrov koji kada vjetar zapuše se nalazi u nasadima okolnim, da je to otrov koji se nosi u robi koju ti stanovnici suše i da je to nešto što je postalo ne samo činjenica ugroze okoliša nego da je to postalo jedno pokretno zlo i nemogućnost da se mi kao društvo suočimo i pronađemo učinkovite mehanizme. Jel ministarstva koja su zadužena za to da te probleme riješe ne mogu djelovati na način upućivanja apela, da izdaju rješenje da se taj otrov ukloni, a da ne vode računa o tome jeli se taj otrov uistinu i uklonio.

Ono je naraslo u tolike razmjere da jednostavno ako idete autoputom da to može biti stvarno turistička atrakcija, pojavilo se crno brdo. Toliko su strukture zaboravile od lokalnih institucija, županijskih, a naravno da je to ključ očito se ljudi bore na terenu. S tim ljudima sam često razgovarao jel sam imao isti problem, ali evo upornošću osobno mene koji sam prosvjedovao, ali zajedno sa ljudima sam to zaustavio u Sinju. Međutim, očito ovi su ljudi zaboravljeni, tu žive ljudi i čak najbrojniji su ljudi nacionalne manjine, Srpske nacionalne manjine koji me upozoravaju, pa gospodine Horvat čisto ne bitno tko živi, ali vam govorim da su ti ljudi na njihove vapaje zaboravljeni i da taj problem triba riješiti. Ti ljudi kada otvore prozor ne mogu ga otvoriti jel čestice ulaze u sobu, na njihovo rublje, na njihovu posteljinu, u njihova pluća šta je najgore i ti ljudi umiru od povećan je broj smrtnosti od kancerogenih bolesti na tom području.

Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Ja ću se prije svega zahvaliti svima vama na raspravama, iznešenim mišljenjima i podršci za donošenje ovih izmjena i dopuna zakona jer su one dakle ne radi se ovdje o prepisivanju direktiva nego se radi o obavezi koja se zove implementiranje direktiva Europske komisije u domicilno zakonodavstvo.

Dozvolite mi da se osvrnem na nekoliko krupnih problema, dakle da ne ostane nerazjašnjeno. Plitvička jezera gorući problem, potpuno smo kao ministarstvo svjesni dimenzije toga problema. Poduzimamo sve mjere kako bi se smanjio pritisak na Nacionalni park Plitvička jezera i kako bi se prije svega otklonili prigovori UNESCO-a. Izdane su upute upravnim odjelima za izdavanje akta o građenju i od strane Ministarstva zaštite okoliša i od strane Ministarstva graditeljstva. Da podsjetim, 50 dozvola je izdano od primjene novog plana iz 2014. godine, a od izdavanja uputa u lipnju 2017. samo dvije dozvole. Upravo je planirano potpisivanje Sporazuma o financiranju izrade izmjena i dopuna prostornog plana nacionalnog parka čime formalno započinje procedura pokretanja izrade izmjene i dopune prostornog plana koji ima za cilj otkloniti propuste iz plana koji je na snazi i pooštriti mjere i uvjete za građenje u zonama koje su osjetljive. Dakle mi mislimo to financirati izradu toga plana.

Izdano je više desetaka rješenja o uklanjanju objekata ili dijelova objekata u prostoru ili prilagođavanje zadanim uvjetima iz dozvola. Park intenzivno radi na planu upravljanja nacionalnim parkom unutar kojeg se posebno razrađuje i plan upravljanja posjetiteljima koji će biti gotov u prvoj polovici ove godine. Kreće se u intenzivno uređenje posjetiteljske infrastrukture, modernizaciju ulaza, prodaju ulaznica na internetu, a u sve u svrhu boljeg upravljanja posjetiteljima, rasterećenju gužvi i uvođenju određenih limita u broju posjetitelja. Priprema se i sveobuhvatno rješenje vodoopskrbe i odvodnje, aglomeracija Plitvička jezera koje će biti financirano iz eu sredstava u iznosu od nekih 250 milijuna kuna, a čime se sustavno rješava ta problematika od Korenice do Rakovice već se provode bitne sanacije na vodoopskrbnoj mreži na dionici gdje su gubici preko 90%, a prije same sezone će biti postavljen i mobilni pročistač na ključnom ispustu u Rastovači. Znači prije turističke sezone ove godine. Ja moram reći da je trenutno stanje takvo da je inspekcija utvrdila izljev fekalnih voda u srpnju 2017. godine kod dvojice neodgovornih privatnih osoba. Nakon inspekcijskih nadzora otklonjeno je to curenje u potok Plitvice. Park radi analizu svaki mjesec i od tada po zvaničnom izvještaju iz parka, nema zagađivanja. Kolegi Bunjcu, uvaženom kolegi Bunjcu, saborskom zastupniku bih rekao vezano za obilaznicu. Dakle, 2003. godine je postojala građevinska dozvola za plitvičku obilaznicu i ona je istekla. U suradnji sa Ministarstvom prometa, hitno smo vratili u plan novo projektiranje i izradu dokumentacije za tu trasu.

Gospodin Zmajlović, dijeljene sredstava između onih koji prihoduju viškovima i oni koji trebaju financiju podršku je upravo po nama prijelazna faza u projektu o kojemu je govorio gospodin Zmajlović.

Dakle, u nekakvom cjelovitom zahvatu u novi Zakon o zaštiti prirode će vjerojatno biti i ova njega sugestija prihvaćena. Kolegica Jeckov, uvažena zastupnica Jeckov Dragana, dakle, Petrova gora, manji dio Petrove gore je zaštićen kao značajni krajobraz ali i tamo su dozvoljene gospodarske aktivnosti pa tako i sječa a sječa se provodi temeljem šumsko-gospodarskih osnova za što je nadležno isključivo Ministarstvo poljoprivrede, uvažavamo ovu vašu bojazan i sugestiju mogućem ekocidu ali isključivo je zato nadležno Ministarstvo poljoprivrede odnosno šumarska inspekcija a konkretno Hrvatske šume odnosno njihova sekcija za gospodarenje privatnim šumama. I na kraju kolega Zekanović, spora procedura dodjele koncesijskih odobrenja. Znači ovim izmjenama je jasnije definiran postupak izdavanja koncesijskih odobrenja, po našem viđenju stvari, tako i u pripremi je pravilnik kojim će se definirati djelatnost za koju se može dati koncesijsko odobrenje na nezaštićenom području, bit će definirano pravilnikom i način izdavanja koncesijskog odobrenja i način utvrđivanja novčane naknade te će se na taj način ubrzati i sam postupak dodjele. Dakle, ajdemo sad sačekati da službe izrade pripadajući pravilnik. Uvaženi kolega Bulj, ja vas molim za Crno brdo dozvolite da vam dam pismeni odgovor, bilo bi neozbiljno, kompleksna je stvar, radi se i o privatnoj čestici, dakle obaveza je da dobijete pismeni odgovor na ovo vaše pitanje. Hvala. Na izlaganje državnog tajnika gospodina Horvata imamo dvije replike, prva replika je od zastupnika Bunjca, izvolite.

Znači zbog čega je potrebno 7 godina da se sagradi jedna zaobilaznica? Posebno me to čudi s obzirom na ovo što ste rekli da je građevinska dozvola izdana još 2003. godine. Znači u Hrvatskoj je od izdavanja građevinske dozvole do izgradnje ceste potrebno proći 22 godine. Meni je to nevjerojatno. Ja ne znam da li vam je poznata malo povijest pa da se sjetite francuskoga maršala Mormona koji je doslovce ceste gradio u roku 40 dana, kad je Francuska okupirala Dalmaciju, recimo cesta od Skradina do Splita, dugačka 125 kilometra bila je gotova za godinu dana u onim uvjetima kada je tehnologija bila puno jednostavnija, kada je bilo puno manje resursa, puno manje kapaciteta i mogućnosti ceste su bile građene brzo a evo vidimo da za jednu zaobilaznicu su potrebne 22 godine. Znači očito ovoj Vladi kada ima volje, recimo kad treba napisati zakon za jednoga čovjeka, onda se zakon napiše od petka do ponedjeljka, onda je to gotovo za 3 dana, ali kad treba zaštiti prirodu ili ne daj bože, napisati zakon koji će ići na korist građana, e onda možemo čekati 22 godine. Ja vjerujem da to nije vaša odgovornost, vi ste samo tajnik koji nam prenosi informacije koje ste dobili u ministarstvu ali ipak evo, moramo sam izraziti svoje nezadovoljstvo.

Ja mislim da to treba biti fokus Ministarstva zaštite okoliša jer Europska komisija je poslala dopis da je jednostavno će tužiti Hrvatsku da ne ispunjava kriterije odlaganja otpada i da nije taj otpad kvalificiran onako bi trebao biti. To je ogroman problem, poglavito za ljude tog kraja ali i na prirodu i okolicu u Ravnim kotarima. Očekujem što prije, jer ti ljudi očekuju odgovor, ipak 3 i pol tisuće potpisa, brojni prosvjedi, ipak ljudi zaslužuju to pitanje. A što se tiče privatne čestice zemljište je privatno. To vam i sada ima zemljište kraj vaše kuće da odlaže nuklearni otpad. Pa ne mogu ja odlagat nuklearni otpad kraj vaše kuće pa da je ne znam kome. Znači tom logikom ne možemo ići i to nije dobra poruka sa ovoga mjesta. Smatram da moramo zaštititi našu prirodu, na to nas poziva i Europsko vijeće na koje se pozivate vi i Europska komisija. I sve što trebamo raditi, znači zaštititi prirodu, zaštititi prirodu kako na kopnu tako i na moru proglašenje gospodarskog pojasa, isključivo gospodarskog pojasa na što nas poziva, na što imamo pravo po Konvenciji '82. godine Ujedinjenih naroda.

Sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, drugo čitanje, P.Z. br. 173. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik predlagatelja, državni tajnik Mile Horvat dati dodatno obrazloženje? Pa izvolite gospodine Horvat. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici, ovo je isto tako kao i prethodna dva Konačni prijedlog zakona o sprječavanju unošenja, širenja stranih, te invazivnih stranih vrsta i upravljanju sa njima, drugo čitanje. Izradi zakona pristupilo se zbog Uredbe 1143 od 2014. godine Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. godine o sprječavanju i upravljanju, unošenju i širenje invazivnih stranih vrsta koje je stupilo na snagu 1.1.2015. godine. Provedba ove uredbe nameće nove obveze nadležnim tijelima, a time i dodatne administrativne postupke, te uvodi obavezu službene kontrole na granicama EU kako bi se spriječilo namjerno unošenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji. Invazivne strane vrste predstavljaju jednu od glavnijih prijetnji bioraznolikosti i s njom povezanih usluga eko sustava, a mogu imati i značajan štetni učinak i na zdravlje ljude, te gospodarstvo. Ukupan broj invazivnih stranih vrsta u Europi bilježi stalno povećanje u posljednjih sto godina. Procjenjuje se da je oko 10 do 15% njih invazivno, a predviđa se da će brojka rasti sa povećanjem globalne trgovine, prijevoza, turizma, klimatskih promjena. Procijenjeni trošak štete i kontrole invazivnih vrsta je oko 12 milijardi eura godišnje na razini EU. Zbog toga su već 2013. godine Zakonom o zaštiti prirode propisana ograničenja uvođenja u prirodu, stavljanju na tržište i uzgoj stranih vrsta. Znači trebala su se izdavati prethodna dopuštenja. Ali nakon stupanja na snagu Uredbe 1143 od 2014. godine zbog opsega i specifičnosti problematike stranih invazivnih vrsta bilo je potrebno navedenu problematiku izdvojiti iz postojećeg Zakona o zaštiti prirode u poseban zakon. I to je u stvari razlog zbog čega mi idemo sa ovim izmjenama i dopunama, odnosno sa prijedlogom ovoga zakona a između ostalog zašto smo išli sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Ovim zakonom se, dakle omogućuje primjena direktive EU i pripadajućih provedbenih uredbi EU u RH, jer se propisuje izdavanje dopuštenja za stavljanje na tržište, uzgoj u kontroliranim uvjetima i uvođenje u prirodu stranih vrsta što je i do sad bilo uređeno Zakonom o zaštiti prirode, pa za trgovce, uzgajivače i građane neće biti promjena. Uređuje se procjena rizika invazivnosti stranih vrsta koje izrađuje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. To je promjena u odnosu na trenutne propise, prema kojima studiju utjecaja strane vrste na prirodu izrađuje ovlaštena pravna osoba na teret podnositelja zahtijeva. Dakle, to je rješenje koje je postojeće. Ovim zakonom se teret izrade studije prenosi s podnositelja zahtijeva na stručno tijelo čime se postiže i maksimalna transparentnost, te objektivnost rezultata procjene rizika invazivnosti strane vrste. Propisuje se donošenje tzv. crne liste, tj. popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, a koje će se propisati pravilnikom, te s tim povezane zabrane ograničenja i kontrole. EU uredbama već je donesen popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji na kojem je trenutno 49 invazivnih stranih vrsta. Te vrste uzrokuju štetu u tolikim razmjerima da je opravdano poduzimanje mjera na razini cijele Unije. Uređuje se donošenje bijele liste, popisa stranih vrsta za koje je utvrđeno da ne predstavljaju ekološki rizik u Republici Hrvatskoj, pa ne podliježu obvezi prethodnog ishođenja, dopuštenja za stavljanje na tržište, uzgoj ili uvođenje u prirodu. Prilikom uvrštavanja stranih vrsta na ovaj popis, uzete su … [[Govornik se ne razumije.]] vrste za koje postoji veliki interes na tržištu RH, a za koje je temeljem trenutno dostupnih podataka, procijenjeno da ne predstavljaju ekološki rizik za našu bio raznolikost. Zakonom se nadalje, također uređuje detaljan sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama u RH. Dakle, uređuje se donošenje planova upravljanja invazivnim stranim vrstama koje su već široko rasprostranjene u RH, uređuje se donošenje planova upravljanja onim stranim vrstama koje nisu invazivne strane vrsta u … [[Govornik se ne razumije.]] RH ali su prisutne kod nas i potrebne su mjere za izbjegavanje njihovog danjeg unošenja, širenja ili mjere za njihovo suzbijanja, kako ne bi postale invazivne. Uređuje se uspostava sustava ranog otkrivanja i djelovanja u slučaju pronalaska nove strane ili invazivne strane vrste, te izrada protokola, brzog iskorjenjivanja u ranoj fazi invazije. U svrhu provedbe svega spomenutog zakonom se propisuje nadležna tijela, njihove zadaće, uključujući nadležne službe nadzora, te njihovo postupanje prilikom službenih kontrola na granici i unutrašnjem prometu. Zaključno, zakonom se propisuje adekvatne prekršajne odredbe za kršenje Uredbe EU 11/

Hoćete odgovoriti? Dobro.

Dakle, pred nama je Konačni prijedlog zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih, te invazivnih vrsta i upravljanje njima. Prije svega želio bih reći da klub SDP-a pozdravlja činjenicu da je predlagatelj izuzeo taj segment problematike iz Zakona o zaštiti prirode i stavio ga u poseban zakonski okvir problematika unošenja invazivnih stranih vrsta to zasigurno zaslužuje. Naime, taj problem, dakle nije problem koji se isključivo odnosi na problem bioraznolikosti, odnosno okoliša već na gospodarstvo i na ljudsko zdravlje. Svjedoci smo da još od doba industrijalizacije, da se svijet užurbano mijenja, da se s razvijanjem prometa, prometnica, načina prometovanja migracije su češće. Udaljenosti postoje realno manje, te se promet ljudi i dobara time i životinja i biljaka svakodnevno umnožava i na taj način svijet ne samo da postaje digitalno selo, nego on realno postaje manji. I zbog ljudskih aktivnosti više ne trebaju prirodne okolnosti kako bi određene životinje i biljke prešle velike udaljenosti. Utjecaj stranih invazivnih vrsta toliko je velik da se danas smatra kako se upravo, kako su upravo strane invazivne vrste nakon izravnog uništavanja staništa zapravo najveći uzrok gubitka biološke raznolikosti na našoj planeti. Ekološki utjecaj stranih invazivnih vrsta očituje se na različite načine, tako strane invazivne biljne vrste zauzimaju prostor zavičajnim vrstama, koriste vodu i hranjive tvari, mijenjaju uvjete na staništu, ali i strukturu i sastav zajednice, izlučuju tvari koje negativno utječu na rast i razvoj drugih biljaka, križaju se sa zavičajnim vrstama, na njih prenose različite bolesti itd. To se jednako odnosi kako na biljke, tako i na životinje. Bilo namjerno ili bilo nenamjerno u Republiku Hrvatsku unesen je i proširio se čitav niz invazivnih vrsta koje su imale i još uvijek imaju negativan utjecaj kako na okoliš, na bioraznolikost tako i na gospodarstvo, prije svega na poljoprivredne površine, ali i na zdravlje ljudi. Jedan od najpoznatijih primjera kojeg je izrekao i državni tajnik, a to je unošenje indijskog mungosa na otok Mljet, gdje je ta životinja unešena kako bi riješila problem sa otrovnicama. Nakon što je pojela otrovnice, pojela je piliće. Nakon što je pojela ptice, pojela je vinovu lozu. Još samo nije evaluirala u neku morsku životinju da može jesti i ribe i proširila se i po susjednim otocima, ali i po kopnu.

A imate jedan vrlo bizaran primjer tu pod nosom. Naime iz maksimirske šume, odnosno iz zoološkog vrta proširila se sjeverno američka vjeverica koja uništava ove naše manje, pitomije vjeverice. I recimo u Velikoj Britaniji bilo je potrebno 15 godina da sjevernoameričke vjeverice potpuno unište domaće. I to se tamo dogodilo. Bojim se da će se to dogoditi i kod nas ukoliko nešto ne poduzmemo i to vrlo, vrlo brzo. Ovaj zakon također se usklađuje sa europskom praksom i zapravo bi trebao predstavljati jedan zajednički pravni okvir EU koji bi onda i u naravi bio preduvjet da se unošenje, da se prije svega unošenje stranih invazivnih vrsta spriječi na samoj granici EU pogotovo onih koji su, dakle prepoznati na crnoj listi kao izuzetno opasne za bioraznolikost, za zdravlje ljudi i za gospodarstvo. Zakonom je predviđeno, dakle ovim zakonskim prijedlogom je predviđeno da sve pravne i fizičke osobe koje namjeravaju stavljati na tržište, uzgajati ili uvoditi u prirodu strane vrste moraju ishodovati dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Klub SDP-a pozdravlja novost koja se, dakle dovodi stvaranjem posebnog zakonskog okvira za ovu problematiku, a to je da se financiranje takve studije utjecaja sa predlagatelja, odnosno sa podnositelja zahtijeva koji ujedno može biti i investitor prenese na stručno tijelo, odnosno na Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. Naime, to smatramo puno boljim rješenjem, jer će prije svega stručno tijelo neopterećeno profitom ulaganja odlučivati o utjecaju unošenja, širenja uzgoja i upravljanja takvim vrstama, te će konačno rješenje po nama biti, dakle doneseno puno transparentnije, bit će puno objektivnije nego da ga recimo donosi, odnosno da ga financira sam investitor. Na raku možda je dobro reći dakle da se ovaj zakon ne odnosi na one vrste koje su autohtone i koje se nanovo vraćaju u okoliš kao što je to recimo primjer risa koji je nestao, istrijebljen je iz Hrvatske još u 19. stoljeću, unesen je sa prostora Bjelorusije i Poljske početkom 20. stoljeća ili dakle, odnosno ovaj zakon također se ne odnosi na širenje domaćih zavičajnih vrsta na onaj prostor s kojeg su davno zbog ljudskih aktivnosti prošli kao što su to vukovi, kao što su to medvjedi, kao što su to divlje svinje ili u zadnje vrijeme čagljevi. Ovi zadnji primjeri su zapravo dokaz da bilo kakav zakon koji mi donijeli, a da se odnosi na zaštitu prirode odnosno na prirodu samu ne može regulirati prirodu samu po sebi jer priroda uvijek pronađe put, a taj put vrlo često ne korespondira sa putevima ljudi. Dakle klub SDP-a podržat će ovaj Hvala lijepa. Gospođa Vesna Pusić, ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Gospodine državni tajniče sa suradnikom. Klub GLAS-a i HSU-a će podržati ovaj Zakon o sprečavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima, ali ću ponoviti nekoliko stvari koje sam bila rekla u prvom čitanju i nekoliko novih primjedbi koje nisu te vrste da bi se mogle formulirati u amandmanima. Naime, odnose se na činjenicu koju ste i vi gospodine državni tajniče spomenuli, a to je da se zbog važnosti ove teme reguliranje ove specifične problematike ili ovog specifičnog pitanja izdvaja iz Zakona o zaštiti prirode i regulira posebnim zakonom. I sigurno za to postoje dobri razlozi, ali time se stvara jedan drugi problem koji je karakterističan za Hrvatsku, ali bome karakterističan i za EU u cjelini i zakonodavstvo EU u cjelini čiji smo mi sastavni dio, a to je pitanje usklađenosti različitih zakona koji reguliraju segmente jednog te istog problema ili jednog te istog područja i činjenice da se vrlo često onda događa da je nešto što je u jednom zakonu regulirano na jedan način se u drugom zakonu koji se odnosi na isto područje ili istu temu regulira drugačije ili uopće ne regulira ili nešto od tema koje su važne zapravo ispadne iz zakonodavstva. I problem uvećavanja ili povećavanja broja zakona kojima se regulira segment jednog te istog područja, povećava i problem odsustva koordinacije odnosno usklađivanja tih zakona i te regulative između sebe. Čini mi se da je i u zakonu i u raspravama da se na neki način puno više pozornosti posvećuje bilo kažnjavanju, sprečavanju, uništavanju različitih potencijalno invazivnih vrsta nego ovom drugom dijelu koji se spominje u naslovu, a to je upravljanju njima jer uz uništavanje moguće je i upravljanje. Dakle moguće upravljanje razmnožavanjem, moguće upravljanje habitatom, na mnogo raznih načina se može ograničiti ekspanzija i razmnožavanje neke vrste koja je štetna, invazivna ili na neki način opasna za ekološku ravnotežu ili za klimatsku ili biološku ravnotežu. Spomenut ću samo neke segmente za koje bi bilo važno da budu usklađeni odnosno gdje bi bilo važno da ovaj zakon bude usklađen sa regulacijom u tim područjima. Primjerice, mi govorimo i danas je ovdje bilo rasprave o LNG terminalu, dakle da li plutajući, da li fiksni itd., međutim kakav god bio LNG terminal do njega će dolaziti, a on je kao što znamo planira se na Krku dakle visoko u Jadranu, do njega će dolaziti tankeri sa ukapljenim plinom koji će morat uzimat, ali i ispuštat balastne vode.

U tim balastnim vodama ima masu organizama koji nemaju prirodne neprijatelje u Jadranu i koji su potencijalno zapravo vrlo opasni za floru i faunu Jadrana, već danas se oni pojavljuju jer se naprosto vežu na pojedine velike brodove koji dolaze u Hrvatsku. To ne znači, ja time neću reći da ne treba promet i da ne treba ići u te projekte, ali hoću reći da to otvara jedan cijeli novi prostor kojem se ovaj ili neki zakoni vezan na ovaj zakon treba baviti dok je vrijeme, dakle dok se da to prepriječiti negativne posljedice koje iz toga mogu nastati i pripremit se za tu novu situaciju. Tu novu situaciju izaziva recimo i povećani broj kruzera koji dolaze i iz Crvenog mora i iz Indijskog oceana i iz Atlantika i svakako Sredozemlja koji dolaze u Jadran, veći je broj velikih turističkih i privatnih jahti, brodova koji bez daljnjega danas već mogu doći u Jadran iz Atlantika, ponovno ne znači da to treba zabraniti ili da tu aktivnost ne treba provoditi, ali znači da zakone koji to reguliraju treba uskladiti sa ovim zakonima jer to je jedan od načina na koji invazivne vrste i to opasne invazivne vrste koje se ne vide na prvi pogled, a mogu uništiti floru i faunu Jadrana i jedanput kada se razmnože gotovo da ih je nemoguće suzbiti ako se na vrijeme ne poduzmu odgovarajući koraci. Recimo, kod tankera regulira da se balastne vode i pranje brodova radi …, a ne npr. bilo u Jadranu, bilo puno ranije, negdje gdje se onda uzimaju balastne vode koje su ne samo Egejsko more nego eventualno i neka dalja mora. Dakle mnogo takvih stvari koje na prvi pogled izgledaju sitnice su de facto način da se spriječi ekološka katastrofa čiji je ovaj zakon jedan od instrumenata dakle on mora biti usklađen sa ovim drugim mjerama da bi bio učinkovit i da bi faktički postigao efekt koji se od njega očekuju. Drugu ili treću temu koju hoću ovdje spomenuti je pitanje šverca odnosno neovlaštenog prijevoza kao što se to ovdje zove, šverca rijetkih životinja. Ta tema je usko vezana ne samo sa invazivnim vrstama i opasnosti za nas nego je vezana i sa opasnosti za životinje, dakle ima usku vezu sa zakonom koji smo nedavno izglasali u ovom Saboru o zaštiti životinja i trebalo bi ju na neki način koordinirat ove sankcije koje se ovdje predviđaju i mjere koje se ovdje predviđaju sa s druge strane Zakonom o zaštiti životinja koji brine i o dobrobiti tih životinja da bi ponovno ukupno zakonodavstvo imalo nekog smisla.

To je jedna vrlo kontroverzna tema, pitanje eksperimentiranja na životinjama i to je također jedna tema koju treba gledati u kontekstu Zakona o zaštiti životinja i uskladiti sa odredbama Zakona o zaštiti životinja.

Dakle, kada počnemo razgovarati o ovoj temi počne se pokazivati jedan bazični često primijećeni strah ljudi od životinja i reakcija je treba ih poubijat. Treba poubijat ne znam koliko je bilo 1500 kormorana jer smetaju ribičima, to nije ni po Zakonu o zaštiti životinja, ni po zdravoj pameti, ni dobar, ni efikasan način. Dakle sigurno je upravljanje umjesto ubijanje, upravljanje tim invazivnim vrstama, sigurno ima situacija u kojima nema drugog načina, ali ima i mnogih situacija u kojim je kontrola razmnožavanja i kontrola habitata su recimo puno efikasniji načina nego ubijanje životinja, to također treba uskladiti sa zakonima koji su već na snazi u RH. I zato sam rekla da su to stvari koje je teško ili nemoguće formulirati u amandmanima jer se odnose na međusobno usklađivanje pet, šest, pa možda i desetak različitih zakona kojima se reguliraju segmenti odnosa čovjeka i prirode u Hrvatskoj i koji bi da bi mogli proizvest željeni rezultat i da bi bili efikasni morali biti međusobno usklađeni. Pa uz to da ćemo mi podržati, da će klub GLAS-a i HSU-a podržati ovaj zakon, predlažemo i ministarstvu da eventualno izradi jedan pregled zakona kojima se regulira ova tema o kojoj razgovaramo dakle priroda, zaštita životinja, klimatske promjene, svi ovi segmenti pa i elementi prometa, poljoprivrede koji se dotiču ovih tema, da bi imali jasnu sliku da li na uopće zakoni proizvode željeni učinak i željeni efekt. Zastupnice Pusić, konstatirali ste jednu stvar koja je činjenica, znači prenormiranost tj. neujednačenost zakona poglavito ste dobro naznačili ovaj problem, naveli te i primjer tankera, brodova koji dolaze u Jadran već i koji ispuštaju balastne vode i ugrožavaju floru i faunu na tom području. Uglavnom ne radi se tu samo u predatorima i tu ste pogodili, to može biti i najmanje biološke stanice koje mogu ugroziti cijele vrste na Jadranu i smatram da zakonskim okvirom treba točni precizirati način ulaska tih brodova, ispuštanja balastnih voda jer oni to i sada rade na način da nekontrolirano noću ispuštaju balastne vode pa se čak i pojavljuju i mrlje u Jadranu koje su ogromne. Čak imamo i fotografiju gdje se vidi da je veličine grada Splita mrlja od balastnih voda.

Prema tome ovo je jedan ozbiljan problem kojem treba ozbiljno pristupiti a nikako prenormiranošću nego jednostavnim, jedinstvenim zakonom kojega treba pod hitno donijeti ovdje jer inače ćemo ugroziti sve vrste i flore i faune kako u Jadranu tako i na kopnu jer jednostavno naj naočitiji je primjer ambrozija. Jednostavno sve pred sobom gazi, cijelu bioraznolikost u RH i gdje ona dođe, ona je jednostavno gasi. Zbog toga bi treba biti obaveza ministarstva jedan cjelovit zakon a ne prenormiranost da se ne zna, jedan zakon govori jedno o istoj temi, a drugi drugo. Gospodin Damir Felak ispred Kluba zastupnika HDZ-a.

Mislim, nemam puno za reći, slažem se s ovim što je kolega Bulj rekao, ali je spomenuo nešto što ja nisam spomenula, mislim da je važno a to je veterinarski aspekt o kojem rijetko mislimo. Dakle, ti organizmi invazivni i opasni su između ostalog i bolesti.

Štovani gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici u Hrvatskom saboru. Kao što je već više puta danas rečeno, ovaj Zakon o sprečavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima jedan je od zakona kojima se zakonodavstvo RH usklađuje sa zakonodavstvom EU-a. Ovo je konačni prijedlog, naglašeno je već da su bile određene izmjene između prvog i drugog čitanja no one su prije svega novotehničke naravi i odnose se na neke izmjene koje se tiču usklađivanja ovoga zakona sa Zakonom o zaštiti prirode. Trenutno je problematika stranih vrsta i gledište njihove invazivnosti djelomično uređena odredbama Zakona o zaštiti prirode, izdvajanjem tematike stranih vrsta i Zakona o zaštiti u prirode u zasebni zakon, cjelovitije se uređuje problematika stranih vrsta a posebno područje sprečavanje unošenja i širenja te upravljanje stranim vrstama uključujući invazivne strane vrste. Ovim zakonom uređuje se pravni okvir vezan uz stavljanje na tržište uzgoj u kontroliranim uvjetima i uvođenje stranih vrsta u prirodu, pitanje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta utvrđuju se strane vrste koje izazivaju zabrinutost u RH te s time povezana ograničenja i kontrole. Također se definira detaljan sustav upravljanja invazivnih stranih vrsta u RH. Utvrđuju se nadležna tijela i njihove zadaće uključujući nadležna inspekcija tijela. Uspostavlja se pravni okvir za učinkovitu međunarodnu suradnju te propisuju primjerene prekršajne odredbe. Novina u ovom zakonu je da se tereti izrade studije utjecaja strane vrste na prirodu prenosi sa podnositelja zahtjeva na stručno tijelo odnosno Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu čime se postiže i veća transparentnost te objektivnost rezultata procjene rizika invazivnosti strane vrste budući se ukidaju dosadašnje odredbe kojima studiju utjecaja strane vrste na prirodu mogu izrađivati samo ovlaštenici te prema kojima se ista može koristiti samo u okviru pripadajućeg upravnog predmeta dolazi do racionalizacije jer će se rezultati jednom izrađene procjene rizika invazivnosti strane vrste primjenjivati na sve druge istovjetne upravne postupke. Pravilnikom će se propisati bijela lista stranih vrsta koje ne predstavljaju ekološki rizik u RH te za njih neće biti potrebni ishoditi dopuštenje za stavljane na tržište i uzgoj u kontroliranim uvjetima i uvođenje u prirodu. Ukoliko rezultat procjene rizika invazivnosti strane vrste pokažu značajan utjecaj, vrsta će se uključiti na popis invazivnih vrsta koje izazivaju zabrinutost u RH tzv. crna lista. Za strane veste koje se nađu na crnoj listi zakon propisuje ograničavanje njihovog namjernog unosa u područje RH, stavljanje na tržište, razmjenu, držanje, uzgajanje i uvođenje u prirodu osim u svrhu istraživanja i proizvodnje medicinskih proizvoda dok će se komercijalne zalihe takvih vrsta morati riješiti u roku 2 godine od njihovog uvrštenja na crnu listu. Postupanje sa stranim vrstama trenutno je uređenom Zakonom o zaštiti prirode. Ovaj zakon ne može izvan snage stavljati odredbe Zakona o zaštiti prirode. Potrebni je istovremeno donijeti i Zakon o izmjenama i dopunama o zaštiti prirode, te oba zakona trebaju istovremeno stupiti na snagu.

I na kraju, kao pojedinačna rasprava, gospodin Hrvoje Zekanović. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvaženi pomoćniče ministra. Invazivne vrste, je nešto s čim će se, ne samo Hrvatske, nego mnoge zemlje svijeta, uskoro susretati u sve većoj, većoj mjeri, s obzirom na globalne komunikacije, na transport, koji omogućava, da bilo koja vrsta, bilo biljna ili životinjska, s bilo kojeg kraja svijeta, dođe u drugi kraj svijeta. Pa ja ne bi rekao, čak ni futuru, nego susrećemo se. Pa bi ja sad ovdje izdvojio par primjera, da malo, evo, senzibiliziram gospodu iz ministarstva, za par vrsta koji itekako stvaraju velike probleme i da se u dogledno vrijeme, osim i kroz ovaj zakon i neke druge pravilnike nađe, iznađe rješenje za njihovo uklanjanje iz okoliša. Počeo bi sa onom vrstom koja je svima nama jako dobro poznata, pogotovo alergičarima, to je ambrozija, čija je pelud itekako veliki alergen, koja se nekontrolirano širi i evo, ga, u zadnje vrijeme, čak i u priobalnoj Hrvatskoj, gdje je prije nije bilo, a u kontinentalnoj Hrvatskoj vjerujem da svi, itekako dobro znaju za nju. Nadalje, amorfna, jedna biljka, koja se nalazi uz vodotoke rijeka, koja stvara jako velike probleme i utječe na bio raznolikost. Nadalje, tigrasti komarci. Svi se sjećamo komaraca iz našeg djetinjstva i većina nas danas, imamo komarce i u hladnom dijelu godine, komarci, kojih ima u znatnoj većoj količini, upravo se radi o jednoj intrudicionalnoj vrsti, tropskoj vrsti, na kojoj nažalost, nismo našli nikakav lijek.

Nadalje, moram govoriti o raznim glodavcima, kao što je dabar. Nedavno smo imali jedan primjer, nesretne introdukcije, tj. reintrodukcije, jedne vrste u Hrvatsku, pa taj dabar sada, odnosno danas stvara probleme. A onda još imamo i neke vrste kao što je barska nutrija, jedna jako simpatična životinjica, vidjeti ćete odmah, kad uđete u ZOO u Zagrebu na početku, ali nažalost udomaćila se na mnogo mjesta i u Hrvatskoj. Također ću spomenuti i čin čile, koje su mali glodavci, korišteni nekoć za proizvodnju odjeće, a danas ih imamo i u prirodi. Jedan jako veliki problem je jedno nesuglasje između resora. Pa tako npr. danas, smo proglasili kalifornijsku pastrvu, vrstom koja je invazivna, a s druge strane je sami introduciramo svake godine u velikim količinama. Nje u prirodi nije bilo.

Međutim, ribiča, zbog nedostatka potočne pastrve, u velikoj mjeri introduciraju kalifornijsku iako je rekao sam kategoriziram kao invazivna vrsta. Nadalje, ja bi spomenuo problem alepskog bora, evo danas smo na odboru razgovarali kratko za ovaj širi auditorij.

Ali, ja bi rekao, s obzirom na način širenja, da on predstavlja jednu invazivnu vrstu. Pogotovo ću spomenuti primjer nacionalnog parka Kornati, gdje je onaj temeljni fenomen, to je onaj kontrast kamena i mora, polako se gubi. Već imamo nekoliko kornatskih otoka, od njih 89, koji su potpuno prekriveni šumom i polako se mijenja krajobraz tog iznimno vrijednog prostora. Nadalje ću spomenuti i biljku pajasen. Pajasen je jedan problem pogotovo u Primorskoj hrvatskoj velik i kod njega ću, a kod ostalih vrsta, upozoriti, evo kolege iz ministarstva da se, da je nužno educirati, sve one koji rade na poslovima zaštite prirode, na prepoznavanje ovih vrsta. Jer jako često vidimo da se taj pajasen njeguje, da se oko njega čisti, jer izgleda lijepo, a zapravo se radi o iznimno invazivnoj vrsti koja ne pripada našem prostoru.

Tisuće i tisuće palmi, ne samo u Hrvatskoj, nego veću 60 zemalja svijeta su, u Hrvatskoj tisuće, u svijetu se radi o milijunima, trajno uništene, nestale zbog ovoga kukca. Nažalost, lokalne samouprave, nisu educirane po ovom pitanju, pa imamo iz dana u dan, jedno po jedno mjesto, u našem priobalju koje je bilo okićeno palmama, gubi taj svoj ukras, zbog needuciranosti. A postoji način da se tretiraju palme protiv ovoga kukca koji je štetan. Spomenuti ću i štuku. Štuka je također jedna invazivna vrsta, koja postoji u rijekama Jadranskog, pardon dunavskog slijeva, odnosno, crnomorskog slijeva, ali nema u … [[Govornik se ne razumije.]] jadranskog slijeva, danas nije bilo, pa barem danas ima. Čak se i u Krki pojavila, i to je također problem. Imamo problem raznih kornjača.

Problem kormorana je spomenula kolegica Pusić, radi se o jako velikom problemu za kontinentalne ribnjake, gdje, evo, ga uzgajivači riba u kontinentskoj Hrvatskoj, itekako veliki problem imaju s ovom jednom agresivnom invazivnom ptičjom vrstom, kod nas u priobalju to je labud. Mi u uvalama šibenskog zaljeva, Prokljansko jezera imamo danas stotine i stotine labuda koji, gdje je kraj. Prije par godina smo ih imali nula, danas ih imamo već stotine. Oni nisu agresivni za druge svojte, ali jednostavno i sami znate ako sjedim ja na ovoj stolici, ne može sjediti netko drugi. I ja sam pokušao nabrajanjem ovih vrsta ukazati malo na koliko je ovaj problem širok. I pozdravljam ovaj zakon, pozdravljam njegovu provedbu.

Želi li predlagač, državni tajnik gospodin Mile Horvat uzeti završnu riječ? Hvala. Zahvaljujem se potpredsjedniče Sabora. Dakle, samo ću kratko se zahvaliti svima vama koji ste iskazali veliki interes za ovu temu i dajete podršku predlagatelju, odnosno ministarstvu u donošenju ovog zakona. Samo ću se osvrnuti kratko, rečenicu, dvije. Dakle, problem balasnih voda na brodovima je riješen Pomorskim zakonikom i posebnim Pravilnikom o balastnim vodama i oni su usklađeni sa ovim našim zakonom koji smo mi sad predložili. Samo ću podsjetiti, dakle kategorije su zavičajnih vrsta, stranih vrsta, invazivnih stranih vrsta i teško je danas napraviti jasnu distinkciju kad nastaju invazivne strane vrste. Ovim zakonom pak bavimo se onim stranim vrstama koje su unesene u novije vrijeme ili postoji opasnost od njihovog unosa.

Zato vas molimo da prihvatite ovaj prijedlog zakona i usvojite ga. Hvala vam još jednom.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Želi li gospođa Vesna Bedeković ispred predlagatelja, odnosno Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu obrazložiti? Ne. Otvaram raspravu. Žele li izvjestitelji Odbora za zakonodavstvo uzeti riječ? Jer su isti. Ne, to je zakonodavstvo. Prva na redu je onda gospođa Marija Alfirev ispred Kluba zastupnika SDP-a, izvolite.

Dakle, evo pred nama je jedna Odluka o proglašenju nacionalnog dana struke koja je zapravo izuzetno važna, a rekla bih i na neki način marginalizirana. Pa evo ja se nadam da ćemo mi ovim činom zapravo odati to jedno važno priznanje. Izuzetno mi je drago što smo i zapravo u ova dva tjedna, a evo i u ime sada kluba, ali evo i ja osobno zapravo razgovaramo o tematici koja je, dakle meni osobno bliska.

Ovo je priznanje struci koja to zaista zaslužuje, struci kojoj je to i posao i poziv. Edukacijski rehabilitator, zapravo to zahtijeva jednu visoku razinu empatije, visoku razinu tolerancije i visoku razinu strpljivosti i velikih, visokih očekivanja. Zanimanje edukacijskog rehabilitatora usko je vezano s društvenom odgovornošću, društvenom osjetljivošću i društvenom kohezijom. Edukacijski rehabilitator svojim radom izravno djeluje na uključivanje osoba sa invaliditetom u život zajednice. Utječe na prihvaćanje i poštivanje različitosti. Oni svojim radom utječu na promicanje prava osoba sa invaliditetom, a svojom stručnošću osnažuju, uče, pružaju podršku i razvijaju sve potencijale kako djeteta sa teškoćama, tako i odraslih osoba sa invaliditetom. Edukacijski rehabilitatori rade u različitim sustavima, u obrazovnom, socijalnom sektoru, Sektoru zapošljavanja, ljudskih prava i zdravstvu. Edukacijski rehabilitator je prisutan u obitelji djeteta s teškoća od najranije dobi kroz ranu intervenciju do odrasle dobi radeći na poboljšanju kvalitete života samih osoba, ali i osoba, dakle i njihovih obitelji. Zato danas zaista želim istaknuti također i ulogu obrazovne ustanove koja obrazuje ovaj kadar edukacijske rehabilitatore, a to je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

I tada i sada to je zapravo jedina ustanova u Hrvatskoj i to u Zagrebu na kojoj se mogu obrazovati edukacijski rehabilitatori i srodne struke. To je izuzetna ustanova koja svojom društvenom odgovornošću i povezanošću sa zajednicom pokazuje jednu izuzetan značaj za razvoj uključivanja osoba sa invaliditetom u život zajednice i sustavno, dakle jedno poticanje i poštovanje različitosti. To su dokazali i osnivanjem Centra za rehabilitaciju unutar svoje obrazovne ustanove što pokazuje da se stručnjaci, dakle nastavnici s tog fakulteta intenzivno ne samo znanstveno usavršavaju, nego i svojim dakle stručnim radom doprinose, osnažuju i sami se dalje obrazuju i doprinose zapravo toj uključivosti. Ova profesija ono što također želim istaknuti, a vezano je uz ovo i nadam se da će i ovaj dan doprinijeti nekim promjenama u tom smislu, da ova profesija je u Hrvatskoj deficitarna pogotovo za sva ona područja izvan Zagreba. I to već traje već dugi niz godina. Pretpostavljam da je to rezultat toga što i studenti iz drugih krajeva Hrvatske nakon studija ostaju u Zagrebu. Ali je to vjerojatno i rezultat da se upisne kvote nisu već dugo mijenjale, pa bi i na tom području trebalo nešto napraviti. Stoga pozdravljam inicijativu da se i ozbiljne, dakle ozbiljnu volju, dakle postojanje ozbiljne volje osnivanja izvanrednog studija dislociranog studija, dakle izvan Zagreba što pretpostavljamo da će donijeti, doprinijeti rješavanju ovog problema, te da će se i mladi ljudi moći obrazovati ne samo u Zagrebu već i negdje drugdje. Ja se nadam da će, toplo nadam da će to biti negdje blizu u Dalmaciji, ali isto tako i u nekom drugom dijelu Hrvatske. To bi sigurno trebalo doprinijeti ostajanju stručnjaka tamo odakle dolaze i pokrivanje dakle ovog deficita na tržištu rada. O ovome govore vrlo jasno i činjenica i pokazatelji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što proizlazi iz njihovih preporuka za 2018. godinu, ali već to dugi niz godina traje. To su preporuke za obrazovnu, upisnu politiku stipendiranja, a evo osobno mogu reći, dolazeći iz Šibensko-kninske županije svjedok sam zapravo toga da je koliko je to deficitarno zanimanje i kolika je zapravo potražnja svih ustanova, svih pružatelja usluga koji skrbe, koji pružaju socijalne usluge osobama, djeci s teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom, a nemaju stručnog kadra i zapravo onda taj posao moraju raditi neke druge srodne struke. A vjerujem da bi zapravo i omogućavanjem izvanrednog studija omogućili obrazovanje i tih ljudi koji žele raditi u ovom području.

Imate jednu repliku, gospodin Vučetić. Poštovana kolegice, vi ste u svom izlaganju uglavnom govorili o edukacijskim rehabilitatorima pod vidom njihove zapošljivosti, potrebe na tržištu i načinu na koji oni stiču znanja i kako je potrebno dislocirati to institucijsko osposobljavanje, odnosno proizvodnju stručnjaka. Međutim, čini mi se da je vrlo bitno naglasiti i kad se radi o tom institucijskom dijelu školovanja edukacijskih rehabilitatora, a to je da postoji ipak jedna vlastitost, a to je da se radi o struci koja predstavlja kvalitetu javnih emocija u društvu. Kad se pogleda program ovog studija postoji jedan pojam koji odudara od svih ostalih, a to je da se od kandidata i budućih stručnjaka zahtijeva mogućnost empatije. Dakle, ovim zvanjem, zanimanjem strukom se ne mogu baviti osobe koje nisu sposobne za empatiju. A da bi mogle biti empatijske i empatične one u isto vrijeme trebaju biti u stanju i izvršiti auto refleksiju s pozicije vlastite struke, tako da imamo usudio bih se reći jedan plemeniti krug. Imamo struku koja na stručan način promatra sebe samu, oplemenjuje društvo i pomaže onoj ugroženoj populaciji, populaciji kojoj je potrebna naša institucijska i društvena pomoć kako bi oni izgrađivali društvo.

Malo snimanje pa onda se mogu uzeti raditi. Izvolite odgovor. Koliko sam razumjela vi smatrate također da je empatija zapravo izuzetno bez empatije se ne može obavljati većina posla, dakle dosta poslova se ne može obavljati, a pogotovo kada je u pitanju kada su ljudi koji rade s djecom s teškoćama ili sa odraslim osobama s invaliditetom onda je to gotovo i imperativ.

I sada gospođa Vesna Bedeković ispred Kluba zastupnika HDZ-a, sada će nastupiti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege. Naravno Klub zastupnika HDZ-a će podržati ovu inicijativu i samo ću podsjetiti da je ova Inicijativa za proglašenje 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora potekla od Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske i naravno da je ovu inicijativu i ovaj prijedlog da su raspravila saborska radna tijela dakle Odbor za znanost, obrazovanje i kulturu i Odbor za zakonodavstvo jednoglasno poduprla da se ovaka odluka donese. A evo kolegica je već napomenula da navedeni datum 3. ožujka kao Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora povezan je s danom smrti prof. Tomislava Špoljara koji je početkom 20. stoljeća u Varaždinu inicirao osnivanje i rad tada u to vrijeme prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju, a kasnije je 1963. godine osnovao i Visoku defektološku školu pri Sveučilištu u Zagrebu koja je u to vrijeme šezdesetih godina prošlog stoljeća bila prva i jedina visokoškolska ustanova kada govorimo o sveučilišnom studiju defektologa u Hrvatskoj, ali jednako tako i u cijeloj bivšoj državi i naknadno kasnije s vremenom je ta visoka škola postala fakultetom, a prof. Tomislav Špoljar i prvim dekanom toga istoga fakulteta. Danas se kao što je već bilo rečeno edukacijski rehabilitatori obrazuju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je danas jedini takove vrste u RH i naravno da ima važnu ulogu u obrazovanju kadrova ovog specifičnog profila koji onda nakon završenog školovanja mogu raditi u različitim područjima, primjerice u području odgoja i obrazovanja na različitim razinama, u socijalnoj skrbi, u sustavu zdravstva, a jednako tako i profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja. I kroz sve ove djelatnosti neki vidovi koji obuhvaćaju djelatnost edukacijskih rehabilitatora prije svega odnose se na edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu, zatim na rano otkrivanje i intervenciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, jednako tako promicanje prava i potreba djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, zatim prilično bitan segment odgojno-obrazovni rad neposredni s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom, pa onda jednako tako kasnije sudjelovanje u profesionalnoj orijentaciji pružanju podrške pri zapošljavanju, a onda i sve one edukacijske aktivnosti usmjerene na profesionalce i okolinu koja okružuje djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. I naravno ono što je po meni bitan dio njihove djelatnosti je i edukacijsko-rehabilitacijska evaluacija, a onda i stručna i znanstvena istraživanja u tom području. Naravno kada govorimo o samom činu proglašavanja 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora time ćemo postići dodatno i nužno naglašavanja, značenje i uloge edukacijskih rehabilitatora kako u ustanovama u kojima oni profesionalno djeluju, ali tako i u svim lokalnim sredinama u kojoj rade pa onda i u široj društvenoj zajednici kada govorimo o nacionalnoj razini, posebno iz tog razloga što oni upravo svojim znanjem i svojim kompetencijama uklanjaju predrasude i prema djeci s teškoćama u razvoju, ali i prema osobama s invaliditetom na razini cijelog društva što kod nas trenutno u našem društvu još uvijek osobno smatram da za to imamo potrebu neprestano naglašavati važnost uklanjanja svih mogućih predrasuda u tom području. Ono što smatramo osobito bitnim ovdje za istaknuti je i činjenica da edukacijski rehabilitatori zagovaraju i promiču i prava djece s teškoćama u razvoju, ali jednako tako i prava njihovih roditelja jer evo nažalost svjedoci smo činjenice da u praksi imamo sve više različitih uzroka i različitih vrsta teškoća, različitog oštećenja koje naši današnji učenici imaju. I upravo taj čitav jedan spektar teškoća koje se kod učenika javljaju dakle nalaže i evo sve izraženiju potrebu za jednim posebnim pristupom kad je riječ o metodici rada sa takvom djecom u neposrednoj nastavi, dakle jedan diferencirani pristup koji će onda pokušati zadovoljiti i treba zadovoljiti individualne potrebe svakog pojedinog učenika. I naravno bitna uloga edukacijskih rehabilitatora je istodobno upravo pružanje podrške i samim učenicima s teškoćama ali i njihovim učiteljima koji s njima rade pa onda i njihovim vršnjacima i njihovim roditeljima i zajednici u cjelini.

Pa evo nisam mogao odoljeti a da ne iskoristim trenutak da Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora progovarate vi koji ste u izvan političkom životu pedagog i gospodin potpredsjednik Sabora koji je u izvan političkom životu psiholog.

Ma samo kratko, naravno da se slažem sa svime što ste rekli i drago mi je da ste nabrojili sve ove profile i sva ova zanimanja koja nekako rekla idu ruku pod ruku sa edukacijskim rehabilitatorima kad je u pitanju timski rad, dakle timski pristup učenicima s teškoćama u razvoja i osobama, ljudima sa invaliditetom. Ja bi samo rekla da ne samo da su to zanimanja i struke koje zahtijevaju pored osobina ličnosti i određenu razinu kompetencija, dakle ovisno o području u kojem se djeluje, nego bih rekla da su to zapravo pozivi, čovjek koji radi s učenicima s teškoćama, koji radi općenito s djecom, s ljudima s invaliditetom, ono što radi i mora doživjeti kao poziv i doživljava kao poziv i na temelju toga onda može biti uspješan u poslu koji obavlja. Hvala lijepa. Pridružujem se prethodnim raspravama koje ističu važnost obilježavanja ovog datuma, također želim podijeliti sa kolegama i veselje udruge edukacijskih rehabilitacijskih stručnjaka Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske, Istarske županije koje djeluju pri Centru za odgoj i obrazovanje u Rijeci obzirom da je iz njihovih redova upravo krenula ova inicijativa za proglašenjem Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora. Ono što ja želim posebno naglasiti, obzirom da je 1. ožujak vrlo blizu i da sve ove naše odluke koje inače donosimo kada su određeni datumi u pitanju ne ostanu samo deklaratorne, da se, evo docentica Bedeković i Odbor za obrazovanje potrude i održe u Saboru tom prilikom ne samo pouko obilježavanje ovog datuma nego da u Saboru probamo utvrditi koji su glavni problemi za koje smo već i čuli danas vezano za rad edukacijskih rehabilitatora. Prije svega to je deficitarnost, to su male upisne kvote gdje jasno je da mi ne možemo puno učiniti ali možemo apelirati na sveučilište da naravno uvažavajući njihovu autonomiju, nađu malo više novaca i povećaju upisne kvote na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a naravno sve gradove i općine poput Rijeke koja to čini, da se ugledaju i da u svojim sredstvima, u proračunima planiraju sredstva za stipendiranje ovih deficitarnih zanimanja kako bi osigurali da sva djeca sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom uspiju razviti do maksimuma svoje preostale sposobnosti i na taj način da im osiguramo što je moguće kvalitetniji život. Kolega Jovanoviću, drago mi je da ste ovo sad spomenuli, naravno podržavam i vaš prijedlog i inicijativu i čini mi se da možda bismo uz i upisne kvote i stipendiranje ovog profila zanimanja kako od strane lokalnih zajednica tako i na državnoj razini. Treba spomenuti još jednu važu situaciju koju imamo u praksi. Moramo priznati da ne znam trenutno kako je sada, ali barem tako jedno vrijeme je bilo.

A evo koristim priliku i ovu prigodu reći da u Virovitičko-podravskoj županiji mi upravo ovih dana idemo sa izgradnjom centra za odgoj i obrazovanje, dakle upravo centra koji pohađaju naši učenici s teškoćama u razvoju i ponosni smo jer je to jedan od većih projekata.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Budući da je sve sadržajno bitno rečeno. Ja ću iznijeti, nekoliko, ovih kulturološko … [[Govornik se ne razumije.]] segmenata važnosti proglašenja ovog nacionalnog dana edukacijskog rehabilitatora, jer mi kao što je iz prethodne rasprave razvidno, ovime ne želimo istaknuti značaj jedne struke na način isticanja hermetizma te struke. Jer uistinu, ne bi bilo nikakvog opravdanog niti dovoljnog razvoja da izdvajamo edukacijske rehabilitatore i njima i proglašavamo dan edukacijskih rehabilitatora, zbog toga što smo se zadržali samo na njihovom usustavljenom znanju, nego zbog toga što se vodimo načelom, da je svrha stvari vrijednima od sami stvari. Dakle, ono zbog čega smo se i kao odbor i kao sabor, nadam se jednoglasno odlučili podržati nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora, sadržano je u tome, što smo prepoznali vrijednost i to ne idealnu, nego realnu vrijednost osoba koje imaju različite poteškoće i te poteškoće se kreću od intelektualno metalnih do senzualno motoričkih. I od najranije dobi, pa do odrasle dobi i da na taj način kao društvo smo odlučili se i za ranije intervencije i za tzv. tranzicijske programe u kojima ćemo pomagati našim odraslim sugrađanima, koji imaju određene probleme, koji za njih postaju prave, istinske, neprevladane egzistencijalne situacije, koji iziskuju adekvatan odgovor društva i taj adekvatan odgovor društva mora biti na razini, dakle, usustavljenog znanja, na razini stručnog odgovora i na razini integracije svih građana u društvo i izgradnji društva. Ukoliko ne bi prihvatili ovakav hodogram aktivnosti i ukoliko bi odustali od ove idejne osnove, onda bi se hrvatsko društvo razvijalo na razini derivata metafizike zla, a ne na razini onoga čemu ovo društvo treba ići, a to je da ono što nam je do 20. st. bilo na razini nekakve transandencije, a to je da do početka 20., st. li kako odgovoriti na potrebe osoba koje imaju razvojne poteškoće, da danas kada to znamo odgovoriti, ali još uvijek nismo u potpunosti prevladali tu marginalizaciju tih građana i na tome trebamo razvijati ove naše javne emocije, kako bi se približili idealu, ne samo da društvu uspijevamo, na znajući način, udijeliti dobročinstvo da pomažemo u razvoju društva, nego da na osloboditeljski način djelujemo a to je da iz društva iskorijenimo sve one elemente koje će dovesti do marginaliziranja bilo kojeg sloja i bilo koje populacije, a osobito ove populacije koje ima poteškoće u razvoju.

Znači važan zakon, ali vas ima premalo, da vršim propagandu da dođete na taj zakon.